Prvo, sve do sada što je ovde bilo predloženo od strane DHSS, a bilo prihvaćeno, na kraju se ispostavilo kao korisno kako za Ministarstvo poljoprivrede, tako i za Vladu Republike Srbije, ali i za same građane. Drugo, ono što nije bilo prihvaćeno, kao što je naš predlog u vezi pojave aflatoksina, što jeza rezultat imalo smenu određenih pomoćnika u Ministarstvu poljoprivrede, a to znamo iz prošlog saziva Narodne skupštine, ostavku ministra i, po meni, nameštenu aferu aflatoksina, koja je bila štetna i koja je proizvela, po meni, neopravdanu smenu određenih ljudi koji nisu krivi za tu aferu. Treće što moram da napomenem jeste svakako činjenica, da se niko ovde ne naljuti, a ja ću biti subjektivna i reći da imamo odličan Odbor za poljoprivredu koji me priprema, naravno, kada uvek govorimo o temama iz oblasti poljoprivrede, taj takozvani Savet staraca.

Moja direktna pitanja ministarki poljoprivrede jesu sledeća. Prvo, nema dana, a da se negde ne desi ili da negde po medijima ne pročitamo da se desilo trovanje hrane, bez obzira da li se radi o vrtićima, da li se radi o školama, restoranima itd. Analizom smo došli do toga da su, pored ostalih, tri najčešća razloga za to. Pre svega tu mislim na veterinarsku inspekciju,na zdravstvenu inspekciju i na poljoprivrednu inspekciju, da uopšte nije jasno definisana nadležnost ko šta tu kontroliše. Drugo jeste neodgovornost, odnosno slabi uslovi rada u objektima za proizvodnju, pripremu, ali isto tako i distribuciju i serviranje hrane. Treće je nedovoljna, rekla bih, slaba tehnička, materijalna i finansijska opremljenost i nedovoljan broj inspektora, pre svega veterinarskih pitanja. Dakle, moje prvo pitanje jeste – kada će se ovde konačno u skupštinskoj proceduri naći oni zakoni koji će upravo uskladiti već pomenute nadležnosti inspekcije i kada će se popuniti broj potrebnih inspektora, pre svega veterinarskih inspektora? Naravno, biti inspektor za ovu zemlju, ukoliko je on kvalitetan i ukoliko je dobar, neće predstavljati apsolutno nikakav trošak. Da bi se dobio dobar inspektor, recimo, u veterinarskoj službi, potrebno je najmanje pet godina, a od dobrih inspektora samo država može imati korist.

Pre svega govorim o katastrofalnom stanju u stočarstvu, a kada kažem stočarstvo, onda prvenstveno mislim na govedarstvo i na svinjarstvo. Ono što je bitno jeste da nama ne fali kvalitet, ali i broj stoke, odakle kvantitet stoke jeste na dramatičnom nivou u našoj zemlji.

Ni ja više nisam sebe čula. Dakle, moje pitanje jeste – šta će Ministarstvo poljoprivrede uraditi kako bi se povećao izvoz svega pomenutog, kako bi se brojno stanje stoke u zemlji Srbiji povećao, da se ulaganja u stočarstvo povećaju i da kvalitet mesa bude još bolji? Dakle, šta će Ministarstvo poljoprivrede po tom pitanju uraditi? Najzad, šta je sa strategijom razvoja poljoprivrede, koja ovako nešto mora da sadrži, a moram priznati da se u jako malom delu bavi veterinarstvom. On je to prihvatio, ali iz nekog razloga sa tim se stalo i postavljam pitanje kada će to doći na dnevni red? Konkurs ili tender za dodelu terena veterinarskim stanicama za obavljanje poslova programa i mera zdravstvene zaštite stoke, to znači dijagnostika i preventivna vakcinacija, raspisan je još prošle godine. Sada je maj mesec i mislim da je krajnji rok da se započne sa jednim takvim programom zaštite stoke.

Tražim objašnjenja povodom odluke Ustavnog suda Srbije, koji je doneo odluku, i o ne ustavnosti Uredbe o posebnom načinu priznavanja diploma kosovskih univerziteta. To je u nizu ovih odluka koje su donete od strane Ustavnog suda, kao i kada su upitanju matične knjige, katastar i odluka koja se očekuje u vezi sa integrisanim prelazima. U svim medijskim analizama osnovni naglasak je dat pitanjima - koliko Ustavni sud Srbije ostavlja prostora dnevnoj politici ili kako će ove odluke da se odraze na briselske razgovore o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Najmanje se u ovom slučaju govori o praktičnim efektima ove odluke Ustavnog suda na terenu, kojim je bio namenjen ovaj briselski sporazum o priznavanju univerzitetskih diploma, a to su opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa gde je trebalo da se omogući mladim Albancima da se konačno zaposle, jer je to poprilično dug period ne rešavanja ovakvih problema. Posledice ove odluke biće katastrofalne, kao što su uostalom bile katastrofalne posledice ranije prakse nepriznavanja kosovskih diploma, kako nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, a još su teže bile iz perioda 1991. i 2002. godina. Znači, u veoma dugom periodu se ne rešava problem sa priznavanjem ovih diploma, diploma u kosovskim univerzitetima gde uglavnom studiraju mladi sa ovog područja. To je imalo do sada veoma negativne posledice i dovelo do masovnog odlaska mladih sa ovog područja, kako prema Kosovu, tako i prema evropskim državama. Otuda imamo veliki problem tražioca azila po evropskim državama. Kada se otvorio problem azila, koji traže mladi ljudi sa ovog područja, ne samo u Belgiji, koja je prva alarmirala ovaj problem, pa zatim Nemačka i druge evropske države, tad se i otvorilo ovo pitanje da ljudi završavaju fakultete, a ne mogu da se zaposle nemaju perspektivu za normalan život. U ovom pogledu sad, nakon odluke Ustavnog suda, pitanje je – koliko će još vremena trebati da se reši ovakav jedan važan životni problem naših građana? Ostavimo tu problematiku i relaciju. Ovde je problem naših građana. Koliko će još vremena trebati da se reši ovaj životni problem? Znam iz prakse da su pojedini rektorati izbegavali da rešavaju zahteve diplomiranih na fakultetima Prištine ili drugih univerziteta Kosova sa obrazloženjem… [[isključen mikrofon.]] tek je počelo sa usaglašavanjem ovih pravilnika sa uredbom Vlade, a sada ispada da je ta uredba neustavna.

Uslov za ulazak u proces iskorišćavanja sredstava iz IPARD fonda je izvršena akreditacija dve institucije: upravljačkog tela i Uprave za agrarna plaćanja. Ministarstvo poljoprivrede je još u martu prošle godine najavilo mogućnost iskorišćenja 10 miliona evra iz IPARD fonda za razvoj našeg agrara u 2013. godini, ali je od Evropske komisije u julu došao negativan odgovor, jer naše institucije nisu bile spremne, odnosno akreditovane za korišćenje tih sredstava. U Ministarstvu su svoj neuspeh pravdali činjenicom da je za razvoj naše poljoprivrede i bez fondova EU obezbeđeno dovoljno sredstava, što je apsolutna neistina, jer je rebalansom budžeta sredinom prošle godine smanjen agrarni budžet. Posle toga je na Odboru za poljoprivredu najavljivano da će akreditacija za korišćenje sredstava iz IPARD fonda biti završena do kraja prošle godine i da će Srbija moći da koristi 30 do 40 miliona evra godišnje bespovratnih sredstava EU za razvoj svog agrara. Međutim, akreditacija još uvek nije završena i izražavam bojazan da Srbija ni ove godine neće moći da koristi ta bespovratna sredstva. Uzimajući u obzir navedeno, postavljam pitanje Ministarstvu poljoprivrede i zaštiti životne sredine, kao i Kancelariji za evropske integracije, kada će biti završen proces akreditacije srpskih institucija za korišćenje sredstava iz IPARD fonda, kao i da li će Srbija ove godine moći da koriste određena sredstva Fonda? U februaru ove godine sam kao predsednik Odbora za poljoprivedu učestvovao u Briselu na konferenciji pod nazivom „Javno zdravlje i bezbednost potrošača“ Prema činjenicama i podacima koji su izneti na toj konferenciji, Srbija se nalazi ubedljivo na poslednjem mestu u oblasti sistema kontrole bezbednosti hrane, čak i iza Albanije. Vlada u prethodne dve godine nije uradila skoro ništa na uspostavljanju sistema kontrole bezbednosti hrane. To dokazuje i slučaj aflatoksina u mleku kada je preko noći desetostruke uvećana dozvoljena koncetracija aflatoksina u mleku, a više od godinu dana Vlada ne može da vrati tu granicu na evropski nivo, iako svakodnevno čujemo uveravanja da pijemo zdravo i bezbedno mleko.

U poslednjih šest meseci imamo učestala trovanja dece hranom, dece školskih i predškolskih ustanova. U ime roditelja te dece postavljam pitanje ministru prosvete Srđanu Verbiću, tražeći od Ministarstva da mi u zakonskom roku odgovori šta konkretno Ministarstvo prosvete preduzima kako bi se ovaj problem rešio ili, za početak, u najmanju ruku, smanjio. Dakle, u poslednjih šest meseci imali smo tri škole u Beogradu čija su deca bila otrovana hranom. Juče smo dobili informaciju da su otrovana deca u predškolskoj ustanovi u Rašci. Ako tome dodamo i predškolsku decu iz Valjeva i Novog Sada, moram da primetim da je trovanje dece hranom postalo česta i nedopustiva pojava. Roditelji ove dece traže krivicu, traže odgovornost onih koji su to prouzrokovali. Kada ovo kažem, onda tu ne mislim na razne inspekcije i službe za nadzor koje u tim situacijama odrade svoj deo posla. Recimo, oni su prijavili službe preventivnog nadzora da prostor u kome se prodavala hrana đacima škole „Stevan Sremac“ u Borči nije ispunjavala osnovne higijenske uslove. Zatim, Prosvetna inspekcija je utvrdila da je ova škola imala problem sa neadekvatnim zakupom prostora. Roditelji ove dece smatraju i da direktori škola čija su deca bila otrovana hranom raskidaju ugovore sa dobavljačima, pa zbog neadekvatne kontrole ponovo uspostavljaju sa dobavljačima te iste ugovore. Prosto, mislim da je trenutak da shvatimo da je ovo problem u državi i da on mora da se reši na jedan drugačiji način. Podsetiću, i u prošlom sazivu ministar Jovanović je rekao kada se jedan od slučaja trovanja desio da će neko završiti u zatvoru, da će biti sudskog postupka. Ništa od toga se nije desilo. Sam ministar Srđan Verbić je nedavno rekao da mu je poseta školi „Stevan Sremac“ u Borči bila prvi radni dan i da nije očekivao da će mu tako proteći prvi radni dan. Zbog toga ga pitam – šta konkretno ministarstvo preduzima u smislu rešavanja ovog problema? Poštovana predsednice, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, moje pitanje ide Ministarstvu zdravlja i novoizabranom ministru zdravlja. Nisam imao nameru, želeo sam da prođe tri meseca i da vidim kako će novi ministar zdravlja postaviti strategiju reforme sistema zdravstva, ali nekoliko stvari su se desile i ja želim da postavim pitanje gospodinu Lončaru – zašto je zatvoreno porodilište u Rumi i zašto je zatvorena pedijatrija u Vrbasu? Svesni smo da se borimo da poboljšamo natalitet naše nacije. Ali, zatvaranjem bolnica zbog toga, u obrazloženju koje sam ja dobio, da nema dovoljno lekara je jedan veliki nonses u Srbiji. Upravo želim i javnosti Srbije da skrenem pažnju da mi imamo višak lekara, a onda se bolnice zatvaraju zato što imamo manjak lekara. Ovo je jedna velika stvar koja mora brzo da se reši i građanima Rume i građanima Vrbasa da se omogući zdravstvena zaštita u njihovim sredinama. Greška leži u tome zato što smo u prošlom sazivu zabranili prijem novih lekara u naredne dve godine i to Zakonom o budžetskom sistemu, gde su lekarima zabranjena zapošljavanja i moramo da shvatimo da je srpsko zdravstvo u jednom velikom problemu. Gospodinu ministru želim puno uspeha u radu, ali ga upozoravam da na svim stranama imate puno problema, da je preko potrebno poništiti ovu odluku za prijem lekara i da imamo mogućnost da edukujemo i da imamo mogućnost da zapošljavamo mlade lekare u nekim bolnicama gde imamo suficijenciju. Ako kažem da sam ja na mojoj klinici najmlađi lekar sa 46 godina, to jasno pokazuje da svaka klinika u Srbiji ima problem sa manjkom lekara, a država je zabranila prijem novih mladih lekara. Želim da skrenem pažnju na još jedan nonsens, a to je da smo u prošlom sazivu ovde izglasali Zakon o zaštiti trudnica i porodilja. Svi smo se borili da one imaju puno prava, a onda pre nekoliko dana smo im u gradu Beogradu smanjili privilegije sa 50 hiljada dinara na 20 hiljada dinara. Mislim da na trudnicama i na majkama i na deci ne smemo štedeti. Možemo štedeti na poslanicima, političarima, na službenim putovanjima, ali ovde moramo da budemo svesni da niko neće ući u planiranu trudnoću ukoliko nema jednu finansijsku sigurnost i nema mogućnost da planira svoju porodicu. Ono što želim da kažem, kada imam priliku, ministru zdravlja, pored želja da pokrene uspešniji rad u Ministarstvu zdravlja, i da skrenem pažnju je da su liste čekanja građana Srbije još veće. Znači, svake nedelje se te liste čekanja uvećavaju. U prošlom sazivu sam to ponavljao, a ponoviću i sada – kao da neko svesno pokušava da uništi u zadnjih 20 godina sektor zdravstva, da sve pacijente prebacimo u privatne klinike, pa onda hajde da zatvorimo sve državne klinike. Ako smo počeli da zatvaramo ginekologiju u Rumi, ako smo počeli da zatvaramo pedijatriju u Vrbasu, hajde da zatvorimo sve državne klinike. Mislim da to nije rešenje. Mislim da moramo da shvatimo da trebamo državno zdravstvo da razvijamo na jedan transparentan način, da građani Srbije znaju šta imaju od svog zdravstvenog osiguranja, da to zdravstveno osiguranje njima omogućava jedno dobro, kvalitetno lečenje,a ne da imamo brojne slučajeve gde građani mole i dalje u različitim SMS akcijama da leče svoju decu. Jedan od frapantnih primera, i pitanje ministru zdravlja je da li je moguće da Republički fond zdravstvenog osiguranja odbije Konzilijum sa Banjice koji je preporučio lečenje deteta od devet godina? Ime i prezime i dijagnozu tog deteta neću spomenuti. Gospodinu Lončaru sam spreman da dostavim pošto sam bio lično prisutan sa detetom i njegovom porodicom na Konzilijumu na Banjici, gde je doneta odluka da se dete leči u inostranstvu, u Cirihu, a da ga je Republički fond zdravstvenog osiguranja odbio. Postavljam pitanje kao profesor medicinskog fakulteta, ko su ti ljudi u Republičkom fondu koji mogu odbiti stručnjake, primarijuse, profesore sa Banjice koji su doneli jasnu odluku o daljem lečenju ovog pacijenta? Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom. Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Vladeta Kostić, Miljan Nikoli, Aleksandar Jablanović. Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam povodom načelnog pretresa o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina pored predstavnika predlagača dr Kori Udovički, potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave, pozvala da sednici prisustvuju i Nina Fira, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave, Danica Polić, savetnik u Ministarstvu državne uprave o lokalne samouprave i Gordana Govedarica, samostalni savetnik u Kancelariji za ljudska i manjinska prava.

Nastavljamo načelni pretres. Reč ima Dubravka Filipovski. Uvažena predsednice, gospođo ministre, kolege i koleginice narodni poslanici, po mom mišljenju izmene i dopune Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina imaju tri veoma bitne novine. Prva je što se unapređuje postupak izbora za savete nacionalnih manjina i tom izmenom se pre svega naglašava stručnost organa koji sprovodi izbore. Do sada je izbore sprovodila Centralna izborna komisija. Od sada će izmenama i dopunama ovog zakona to činiti RIK, kao stručni organ koji će omogućiti doslednije i zakonitije sprovođenje izbora. Druga veoma važna novina jeste uvođenje tzv. vanrednih izbora u samim nacionalnim savetima manjina. Do sada ta mogućnost nije postojala pa se u praksi dešavalo da se nakon konstituisanja saveta nacionalnih manjina on raspusti i ministarstvo formira privremeni organ koji je obavljao funkciju nacionalnog saveta, što posle usvajanja izmena i dopuna ovog zakona više neće biti moguće. Treća po mom mišljenju veoma važna novina izmena i dopuna ovog zakona su veće nadležnosti saveta, veća transparentnost rada, pravna sigurnost i vladavina prava. S obzirom da nas očekuju izbori za nacionalne savete krajem godine, smatram da ih je neophodno dočekati sa jasnom, nedvosmislenom i preciznom izbornom procedurom i zbog toga smatram veoma važnim što su izmene i dopune ovog zakona maltene odmah na početku zasedanja ovog saziva parlamenta. Takođe, veoma je važno što su u izmene i dopune ovog zakona ušle sve, praktično bih rekla da su izmene ovog zakona rezultat konsenzusa rada i radne grupe i svih 19 nacionalnih saveta i što su u izmene i dopune ovog zakona uzete sve primedbe nezavisnih regulatornih tela, koje su se pre svega odnosile na način biranja članova nacionalnih saveta, na njihove mandate i obaveze koje imaju prema onima koji su ih izabrali. Kada kažem obaveze prema onima koji su ih izabrali onda ću pomenuti samo jedan od niza primedaba koje su imali članovi nacionalnih manjina u Srbiji koji su nama kao narodnim poslanicima dostavljali. Recimo, mnogi članovi manjinskih zajednica nisu znali kako se troše sredstva koja se godišnje iz budžeta Republike Srbije izdvajaju za nacionalne savete, a kojima raspolaže predsednik Nacionalnog saveta. Izmenama i dopunama ovog zakona postiže se ne samo transparentnost u radu, nego se preciznije dakle definišu i nadležnosti samog predsednika Nacionalnog saveta. S ponosom mogu da kažem da manjine u Srbiji imaju pravo na svoj jezik, pismo, obrazovanje, informisanje na maternjem jeziku, kao i pravo na zaštitu kulturnog identiteta. Ustavom i nizom zakona stvoreni su pravni okviri koji poštuju njihova prava i mislim da je to veoma važno za razvijanje demokratičnosti u svakoj zemlji. Takođe, manjine u Srbiji aktivno učestvuju u političkom životu preko nacionalnih stranaka kojima je obezbeđen ulazak u parlament, ali preko lista velikih stranaka oni imaju funkcije u Republičkoj pokrajinskoj Vladi, u lokalnim samoupravama, a učestvuju u državnoj administraciji.

Uvažena predsednice, uvaženi poslanici, zaista juče sam jako afirmativno govorio o ovom zakonu kao predstavnik jedne od nacionalnih manjina koja živi i postoji u ovoj državi i koja autotorna. Želim da posebnu pažnju pridam ovome što ste vi rekli, a to je ono što nas sledi, a to je praktično praćenje finansiranja i kontrole finansija, odnosno kontrole utrošenih sredstava. Znamo da je po ovom zakonu jasno definisano i eliminisane nelogičnosti i da će zakon preći, odnosno da će savetima voditi računa Kancelarija za ljudska i manjinska prava. Imamo ovde izjavu, odnosno imam izveštaj revizora kako je funkcionisalo npr. moje Nacionalno Bošnjačko veće, odnosno kakav je njihov izveštaj, kako su se trošili novci i kako se praktično vodilo računa o finansijama građana ove države. Moram još da naglasim i želeo bih da nam podrobnije objasnite da li će doći do promene, jer po ovom zakonu video sam da u članu 71. Zakona o budžetskom sistemu, Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, da nacionalni saveti mogu da angažuju na nezavisne revizore koji će praktično vršiti nadzor. Da li će u tom smislu ići i sledeća promena? Moram da kažem i da sam zgrožen onim što sam dobio od revizora, ovim podacima na koji način je Nacionalno veće Bošnjaka zloupotrebljavalo i koristilo ova sredstva. Imamo ovde tačno pobrojanih 15-ak stvari koje su nelogične i za normalnog čoveka nemoguće. Naime, Savet je 2013. godine isplatio na osnovu ugovora o delu oko sedam i po miliona dinara za koje nisu dostavljeni nikakvi dokumenti i osnove isplata, pa onda su na ličnim rashodima trošili oko četiri i po miliona dinara, znači za putne troškove, a bilo je predviđeno dva miliona dinara, itd. U nedogled su ljudi trošili pare, nisu podnosili nikakve izveštaje kako su to radili, niti su uzimali račune za gorivo, niti gde su spavali, niti bilo kakav račun kojim bi potkrepili svoju potrošnju, što je prosto nezamislivo da u ovoj državi se dešava. Na kraju želim da kažem da je revizor mnogo toga ovde izneo i ovo ne pričam zbog građana Sandžaka koji znaju na koji način je zloupotrebljavan ovaj novac, a samo ću reći da je 2012. godine po izveštaju prebačeno ovom Nacionalnom savetu oko 200.000 evra, a 2013. godine po izveštaju revizora 220.000 evra. Znači da je bilo ozbiljne zloupotrebe. Juče sam naveo da je Savet praktično proknjižio, i to ovde ima po zvaničnom izveštaju revizora, osam miliona i 880 hiljada dinara na ulaganja u poslovni prostor Saveta, a naglasio sam da je to opština Novi Pazar 2004. godine taj objekat praktično prenela vlasništvo i na korišćenje Savetu za nacionalne manjine. Znači da je bilo ozbiljnih zloupotreba i da ovaj zakon mora dati takva rešenja o budućnosti, naravno nakon konsultacija sa Ustavnim sudom, da se ovakve stvari više ne dešavaju. Još jednom ponavljam, sve ovo pričam zbog građana Republike Srbije čija se sredstva troše, jer svakako mi u Sandžaku znamo kako je zloupotrebljen ovaj novac i to je građanima Sandžaka jasno. Još jednom želim da kažem da je zakon zaista afirmativan, da rešava mnoge stvari, izuzetno je pozitivna stvar i osnivanje izvršnog odbora, to je još jedna mogućnost da se olakša Savetu da funkcioniše i na pravi način donosi odluke u određenim kriznim situacijama da da prava rešenja. To je funkcionalni odbor o kojem se naravno nakon toga izjašnjava i Nacionalni savet, ali je to još jedna od mogućnosti koja olakšava i poboljšava funkciju samog Nacionalnog saveta. Mi kao politička opcija ćemo se truditi u sprezi sa našim koalicionim partnerima, a to je i osnovna poruka premijera, da sve stvari budu transparentne. Ne želimo da se novac građana Srbije zloupotrebljava ni za kakve stvari osim za ono za šta zaista postoje realni uslovi. Zbog toga ćemo ovaj zakon zaista podržati i biti afirmativni u davanju argumenata i u, videćete kasnije, davanju nekakvih predloga.

Hvala gospodine predsedavajući. Reklamiram povredu člana 106. po kojoj govornik može da govori samo o tački dnevnog reda. Ukoliko smo pažljivo slušali mogli smo da primetimo da je prethodni govornik govorio zapravo o radu Bošnjačkog nacionalnog veća u 99% svog izlaganja, a da se u onaj 1% dotakao ovog zakona i izmena i dopuna o kojima danas raspravljamo. Vi ste zaista bili u obavezi da ga opomenete, pogotovo zbog činjenice da niko iz ove legitimne Bošnjačke institucije danas nije u sali kako bi mogao da odgovori na ove optužbe i zaista nema nikog ko u ovoj sali predstavlja tu Bošnjačku instituciju. Neprimereno je da već drugi dan za redom dozvoljavate da poslanici vladajuće većine sa govornice bukvalno napadaju Bošnjačko nacionalno veće, jer se ovde ne raspravlja o Bošnjačkom nacionalnom veću, već se raspravlja o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima. Ne znam da li je to neka preteća poruka koju čitava vladajuća većina šalje Bošnjacima i šalje legitimnim bošnjačkim institucijama. Pošto vidim da mu dajete veliki prostor za to, imam razlog da verujem da jeste. Molim vas da ubuduće upozorite govornika da rad bošnjačkog nacionalnog veća nije tema ove sednice i da o tome može da zatraži posebnu sednicu ili poseban način gde će se o tome raspravljati.

Dakle, pratite malo državni rad državnog revizora i u izveštaju o gradu Novom Pazaru. Potpuno se slažem da će svakako i na jednoj od sednica Narodne skupštine da bude izveštaj državnog revizora po pitanju trošenja budžetskih sredstava, pa i trošenja budžetskih sredstava koja su predviđena za nacionalne savete. Razumeo sam kolegu poslanika, mada je on, da tako kažem, jako vešto sproveo svoju nameru u delo, zato što je spominjao manjkavosti postojećeg zakona i izmena i dopuna i osvrnuo se na rad jednog od nacionalnih saveta, ali vodićemo računa da se u sledećem radu sednice takve stvari više ne dešavaju. Da li želite da se Skupština izjasni o povredi Poslovnika u danu za glasanje? (Da.) Sledeći govornik je narodni poslanik Miletić Mihajlović, a neka se pripremi narodni poslanik Branislav Blažić. Poštovani predsedavajući, poštovana ministarka, saradnici iz ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, imam priliku da u ime SPS iznesem neke aspekte koji se tiču u užem i u širem kontekstu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Svakako da SPS podržava ove izmene i dopune ovog zakona koje danas razmatramo i činjenica je da će te izmene i dopune bitno doprineti poboljšanju normative u ovoj oblasti i sprečiti improvizacije koje su bile u prethodnom periodu, primenjujući prethodni, još uvek važeći zakon. Naravno, važno je reći da se mi kao SPS apsolutno zalažemo za ostvarivanje svih kolektivnih i individualnih prava pripadnika nacionalnih manjina, a u skladu sa Ustavom, pre svega sa članom 75. koji garantuje pravo svakom pojedincu na svoj nacionalni identitet i na svoje samostalno izražavanje nacionalne pripadnosti, kao i u skladu sa okvirnom Konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina, veoma značajnog dokumenta Saveta Evrope. Često se u javnosti ne razume šta su nacionalni saveti nacionalnih manjina, koja je njihova uloga, koje je njihovo mesto u sistemu, pa se čak oni poistovećuju sa političkim strankama koje nešto traže, koje nešto izmišljaju, koje teže nekim separatističkim ciljevima. Čak i na takav način to neko razume, što je naravno daleko, daleko od istine. Zato valja uvek i na svakom mestu, kada govorimo o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, ponoviti više puta da su to legitimni predstavnici nacionalnih manjina, da je to legitimno telo, da tako kažem, jedne nacionalne manjine, preko kojih se ostvaruju prava na samoupravu u četiri bitne oblasti za tu grupaciju, za tu manjinu, a to je kultura, obrazovanje, obaveštavanje i službena upotreba jezika i pisma. Konkretno, kada je reč o Zakonu o nacionalnim manjinama, on je donet 2009. godine, sa jednom najboljom namerom. Valja reći i da su nacionalni saveti ustavna kategorija, koji su definisani Ustavom iz 2006. godine, da je donošenjem ovog zakona 2009. godine zapravo bila želja i cilj da se preciziraju i odrede funkcije tih nacionalnih prava u smislu zakonskog ostvarivanja prava nacionalnih manjina. Nažalost, praksa je pokazala niz manjkavosti ovog zakona. Naravno, kao što se to uvek i dešava, primena jednog zakona u praksi pokazuje ono što nije moglo da se vidi u datom trenutku kada se taj zakon donosio. Ništa tu sada ne treba posebno u negativnom kontekstu kvalifikovati itd, ali prosto je potrebno analitički prići, kao što i jeste sada. Mislim da će u narednom periodu nacionalni saveti bolje funkcionisati u korist ostvarivanja prava i sloboda nacionalnih manjina. Važno je svakako reći da je za sve vreme država Srbija unazad išla jednom uzlaznom linijom i ide i išla je u pravcu putem stvaranja ustavnog i zakonskog, ali i društvenog i političkog ambijenta i okvira, u kome će se nacionalne manjine osećati u Srbiji kao u svojoj kući, što je veoma značajno. Mislim da takvo jedno mišljenje deli najveći broj nacionalnih manjina koje danas postoje u Srbiji. To osećanje svakako ima i vlaška nacionalna zajednica iz koje ja dolazim. Mogu da kažem da, u širem smislu, ono što su vlaški nacionalni interesi podudara se sa onim što su srpski nacionalni interesi, ali kada stavljam znak jednakosti mislim na ono što su državni interesi. Naravno, u užem smislu postoje one specifičnosti koje su tipične za nacionalnu manjinu, pa i za ovu o kojoj govorim, a to je svakako da su interesi očuvanje običaja, kulture, jezika, poštovanje porekla i svake posebnosti jedne etničke zajednice, odnosno grupe. Dakle, u širem kontekstu razmatranja i razgovora o ovom zakonu, ja sam pristalica da i neke aspekte koji se ne mogu videti iz predloga zakona, ali koji imaju određene implikacije na ono što je život i bitisanje jedne nacionalne zajednice, jedne nacionalne manjine, da progovorim koju reč o suštinskom položaju i pitanjima važnih za vlašku nacionalnu manjinu, a u kontekstu ovog zakona. Kada se govori o Vlasima mora da se zna sledeće. Vlasi su nacionalna zajednica koja je u sklopu Kneževine Srbije od njenog osnivanja, sa proširenjem na Timočku Krajinu 1833. godine. Brojni su autori srpski, ali i neki drugi na Balkanu, pa i u širem prostoru, koji su tokom 19. i 20. veka pisali o Vlasima i njihovom poreklu i strujama doseljavanja i osvežavanja autohtonog stanovništva istočne Srbije. Interesantno je izreći jedan podatak i saopštiti ga, da postoji 154 vlaških naselja i 48 mešovitih naselja, uglavnom mešovitih sa Srbima i Vlasima, između Dunava, Morave, Crnog i Velikog Timoka. Vrlo je indikativno ako se pogledaju rezultati popisa od Drugog svetskog rata na ovamo, koji govore zapravo o odnosu prema nacionalnim manjinama. Da bi mi danas mogli da pretendujemo da nacionalni saveti nacionalnih manjina u pravom smislu zastupaju interese svake manjine, mi moramo da se osvrnemo i na genezu onoga što su prava nacionalnih manjina, što je bio razvoj tih prava i sloboda od prošlosti do danas. Sagledavanjem tih pokazatelja mi imamo da je 1948. godine, na primer, biloje 93.440 Vlaha, da je 1953. godine bilo 28.000, zaokruživaću da ne bih zamarao prisutne i javnost, ali da se u isto vreme na popisu izjasnilo da je maternji jezik u Srbiji bio vlaški za 198.000 stanovnika.

Vidimo strahovite skokove i strašna variranja koja su, naravno, proizvod jedne društvene klime, verovatno uticaja jednog društvenog, političkog ambijenta, a i odnosa države prema ovoj nacionalnoj manjini, ili možda i prema nekim drugim nacionalnim manjinama. Za to vreme kada se uporede podaci za brojem Rumuna, onda krećemo od cifre iz 1948. godine u prošlom veku kada je bilo 63.000, a onda postoji tendencija opadanja, da ne bih to čitao, to stalno kontinuirano opadanje ide do 2011. godine, kada je popisano 29.332 Rumuna. Ali, povećanje ili smanjenje broja Vlaha nije uzročno-posledično povezano sa onim što je pad stanovnika koji su se izjasnili kao Rumuni, što govori o tome da veliki broj vlaškog stanovništva u Srbiji ima osećanje sopstvenog identiteta, sopstvenog entiteta i posebnosti koje oni ne podrazumevaju sa znakom jednakosti sa onim što je rumunski identitet. Ovo je veoma važno, jer kada se uporede stečena prava i razvijenost manjinskih kulturno-obrazovnih institucija, što je veoma značajno razvijeno i na jednom visokom nivou u Vojvodini, to se može konstatovati i gotovo da je Srbija primer u smislu onoga što treba da uživaju nacionalne zajednice i za neke druge zemlje, mi imamo da su Vlasi stigli u ovo aktuelno vreme praznih ruku, u smislu da nisu mogli u jednom takvom ambijentu iz prošlosti do danas da dođu do svojih institucija, da dođu do jednog stepena razvoja u smislu kulturno-obrazovnih institucija, itd. Uzgred, samo da kažem jedan podatak, da posle Drugog svetskog rata postojalo je vlaško pismo na kome su izlazile i novine „Naša reč“, ili na vlaškom „Vorba nostra“, u Zaječaru se to izdavalo, ali da su kasnije te novine zabranjene i, naravno, Vlasi su ostali bez pisma i sve što je kultura, sećanje i negovanje kulture, običaji itd, ili bilo čega što je iz oblasti običaja, kulture, o obrazovanju ne mogu ni da pričam, to je na osnovu usmenog predanja. Zašto o ovome pričam? Moja reč u ovom smislu ne odnosi se na to da se država u kojoj smo živeli odnosila maćehinski prema Vlasima. Čak, naprotiv, Vlasi su veoma inkorporirani snažno u ono što su bile prethodne države, a i danas što je Srbija sa jednim dubokim osećanjem patriotizma i pripadanju državi u kojoj živi počev od Srpske kneževine u 19. veku, da su rame uz rame Vlasi sa Srbima učestvovali u građenju sistema, u građenju države i da imaju dubok osećaj pripadnosti i odgovornosti prema svojoj državi i da žive u jednom veoma velikom i zadivljujućem saglasju sa većinskim narodom. Ali, govorim zapravo o ovom drugom aspektu, jer ovakva jedna situacija doprinosi asimilaciji i gašenju jednog entiteta, a svako nestajanje jednog nacionalnog entiteta je velika šteta za civilizaciju. U tom smislu je potrebno da Srbija uloži napor u tom pravcu tako dana primer Republički savet za nacionalne manjine koji je institucija definisana Zakonom o nacionalnim odnosima kao idrugi državni nadležni organi dođu do jedne konkretne politike u vidu jedne agende o emancipaciji, razvoju i opstanku vlaškog entiteta. Drugi problem koji se odnosi na neke druge nacionalne manjine, pa naravno i na Vlašku, u vezi je sa osporavanjem na neprikosnoveno pravo svakog pojedinca da izrazi svoju nacionalnu pripadnost i sa težnjom presuđivanja ko je ko, da je neko pripadnik jedne, a ne druge nacionalne zajednice, odnosno nacionalne manjine. Rekao bih da je jedini i neprikosnoveni vlasnik svog nacionalnog identiteta pojedinac. To ne može da bude ni naša država, ne može biti ni tuđa država. To je jasno definisano u članu 75. Ustava Republike Srbije, a o tome na decidno jasan način govori i okvirna Konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope. O tome svakako treba voditi računa u smislu da, evo idemo u pravcu integrisanja, u pravcu evropskih integracija. Treba da stignemo do EU, ako Bog da kako narod kaže, kako ljudi iz naroda kažu do 2020. godine ili tu negde, ali bićemo sigurno u situaciji osporavanja ostvarivanja jednog takvog cilja i po ovoj liniji, pogotovo od onih koji pretenduju da određuju nacionalnu pripadnost nekih naših nacionalnih manjina koje imaju pravo na sopstveni identitet i niko drugi to ne može, kažem, da im ospori, bilo to tuđa država ili naša država. Još na kraju jedan problem želim da istaknem, a to je pitanje departizacije ove oblasti i onoga što su nacionalni saveti. Mislim da departizacija se pogrešno kao termin i koristi i razume. Dakle, sve što je javna delatnost to jeste politika neka, ali politika u širem smislu jeste ako se odnosi u ovom slučaju na ono što su potezi, na ono što su radnje, na ono što su sve aktivnosti u smislu ostvarivanja prava i sloboda nacionalnih manjina. Ali, ako se misli na politiku određene političke stranke, onda i tu postoje određene finese koje valja razjasniti. Dakle, po Predlogu zakona koji imamo ovde pred sobom, predlagači za izborne liste mogu biti registrovane političke stranke nacionalne manjine, što je sasvim u redu, jer svakako stranka ili partija sa nacionalnim predznakom ima u svom programu ono što je interes te nacionalne manjine, a to je zaštita i unapređenje prava i sloboda te nacionalne manjine. Drugi predlagač može da bude udruženje građana čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina i to je sasvim u redu. Treća vrsta predlagača može biti grupa birača upisanih u poseban birački spisak. Sad, ta grupa birača upisanih u poseban birački spisak nema, kako da kažem, političko predodređenje bar na papiru, ali svakako je jasno da pojedinci iz te grupe birača mogu biti članovi neke političke stranke ili partije koje nisu sa nacionalnim predznakom, nego one postoje na političkom tlu ili na političkoj sceni Srbije kao stranke bez tog manjinskog predznaka. Naravno, i ovde imamo koliko tih parlamentarnih stranaka koje nemaju nacionalni predznak u smislu onoga što je nacionalna manjina. Ti članovi partija i stranaka svakako mogu kao grupa birača učestvovati na izborima za nacionalne savete, jer političko biće i politički okvir delovanja jedne ličnosti ne može da ograniči ono što su nacionalni interesi, odnosno ono što je nacionalno biće jednog čoveka. Prosto, nije to uzročno posledično povezano. U protivnom, ako bi išli u tom pravcu, da se zabranjuje pojedincima koji pripadaju nekim drugim političkim strankama ili partijama, onda bi mi ograničili pripadnike manjina da mogu samo da se bave politikom u okviru svojih manjinskih stranaka, što je svojevrsna getoizacija u smislu političkih sloboda itd. Prema tome moramo tu da shvatimo ovo pitanje na jedan sasvim drugačiji način, na jedan veoma širok način i način kakav on u suštini mora biti, a u sklopu svega onoga što su savremene tekovine civilizacije, a to je potpuna jedna sloboda prava, potpuno jedna sloboda delovanja političkog opredeljivanja i nacionalnog takođe opredeljivanja u smislu svog identiteta. Dakle, veoma važna kategorija u ovom predlogu zakona je poseban birački odbor. Čitajući ovaj predlog zakona, koliko sam mogao da ga sagledam, mislim da je višestruko učinjen napredak i da je višestruko bolji u odnosu na prethodni i da će on sprečiti mnoge improvizacije u onome što je suština ovih promena. Naravno, tu imamo i situaciju da u poseban birački spisak se upisuju, kako neki kažu, i predstavnici i oni koji nisu predstavnici nacionalnih manjina. Hajde mi da nađemo nekoga ko to može da presudi da neko može, a da neko ne može da se upiše u birački spisak. Dakle, ako bi mi gledali po toj genetičkoj ili biološkoj, po tom rodoslovu i genezi, ali to prosto ne bi bilo moguće. Ne može da se to primeni. Mi bi mogli da stvaramo neke čiste predstavnike nekih nacionalnih zajednica, ali ne znam šta bi radili sa onima koji su pola, pola, ili koji su četvrt jedno, a tri četvrtine drugo. Mislim da bi više bio nešto drugo. Prema tome, uzimajući u obzir član 75. Ustava Republike Srbije, neprikosnoveno je pravo pojedinca da u skladu sa svojim osećanjem, u skladu sa onim što oseća u svojoj glavi i što ima pod kožom, da se samostalno izjasni za ono što jeste i što mu je nacionalna pripadnost i, naravno, kada uđe na poseban birački spisak, može da ostvaruje svoja prava u skladu sa zakonom. Poštovana ministarka, mislim da je ovaj korak pravi korak u smislu poboljšanja ove zakonske materije, da će on bitno uticati na bolje odnose u nacionalnim zajednicama, na ono što je funkcionisanje nacionalnih saveta. Svakako, druga pitanja koja se odnose na neke nadležnosti i koje su u vezi sa onim što je mišljenje Ustavnog suda da tu treba promeniti, to će doći na dnevni red i svakako će to biti ispravljeno. Socijalistička partija Srbije svakako će glasati za ovaj zakon, sa napomenom da se Socijalistička partija Srbije se zaista zalaže za jednu pravu klimu u Srbiji u kojoj će svi pojedinci i kolektiviteti nacionalnih manjina živeti i ostvarivati svoje pune slobode i prava, bez obzira gde žive i na koji način, bez ikakvog prejudiciranja da neko može da nešto uživa ili neko ne može. Svi moraju da uživaju onako kako su se izjasnili. Socijalistička partija Srbije će glasati u Danu za glasanje za ovaj zakon. Zahvaljujem.

Prethodni govornik je govorio 26 minuta. To nije problem. On ima pravo da koristi vreme svoje poslaničke grupe. Međutim, postoji jedan drugi problem. Od tih 26 minuta, on je dva, tri minuta govorio o temi dnevnog reda, a ostali deo govora je posvetio odnosima Rumuna i Vlaha i otvorio jednu temu o kojoj bi mi svi mogli da kažemo nešto, ali to danas nije bilo na dnevnom redu. Ja čak vama ne zameram na vašoj fleksibilnosti i razumevanju prema vašem koalicionom partneru iz Socijalističke partije Srbije, ali vas molim da sa predsednicom Narodne skupštine Republike Srbije uskladite neke principe oko vođenja sednica. Dakle, kolega je pričao preko 20 minuta mimo teme. Ja juče nisam ni 20 sekundi da izustim nekoliko reči da bih napravio uvod za amandman koji sam hteo da obrazložim na Zakon o privatizaciji, a predsedavajuća me je prekinula i nije mi to dozvolila.

Kolega Veselinoviću, ja ne smatram da je došlo do kršenja Poslovnika. Što se tiče fleksibilnosti, ne postoji, barem kod mene ne, a siguran sam i kod predsednika Narodne skupštine, ko je iz kog poslaničkog kluba. Kriterijum koji se primenjuje na sve narodne poslanike treba da bude jedinstven i to nemojte sumnjati da će tako biti primenjivano. Kolega Miletić jednostavno je pričao i o zakonu i vezu ovog predloga zakona doveo je sa problemima koje ima jedan od naših nacionalnih saveta manjina. Ne vidim u kom delu je to kršenje Poslovnika, odnosno izlazak iz teme dnevnog reda. Reč ima narodni poslanik Branislav Blažić, a neka se pripremi narodni poslanik Nenad Mitrović. Poštovani predsedavajući, gospođo ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, sama činjenica da su izmene i dopune Zakona o savetima nacionalnih manjina došlo među prvim zakonima koje treba da donesemo, govori sa koliko ozbiljnosti i odgovornosti ova Vlada i ova država prilazi problemu nacionalnih manjina. Mi smo jedno multietničko i multikulturalno društvo i kao takvo to bogatstvo možemo da iskoristimo u što bržoj i boljoj demokratizaciji našeg društva s jedne strane, ali to isto tako može da bude i problem, teret i uslov određenih političkih pritisaka sukobljavanja ako na njega ne odgovorimo na adekvatan način. Činjenica o toj odgovornosti i ozbiljnosti je i sam ekspoze premijera, koji je jedan dobar deo ekspozea posvetio upravo pravima nacionalnih manjina i nagovestio da ćemo mi ove izmene i dopune usvajati i da ćemo do kraja godine dopuniti i poboljšati tekst ovog zakona, s obzirom na stav Ustavnog suda o njemu. Sami nacionalni saveti su i predviđeni da budu jedan poseban vid autonomije nacionalnih manjina, preko kojih će oni imati svoja prava ali i obaveze da za svoje nacionalne manjine obezbede što bolje uslove za razvoj kako u obrazovanju, informisanju, kulturi, tako i u službenoj upotrebi pisma i jezika. Bilo je tu i dobrih rezultata, ali bilo je i određenih grešaka, što je shvatljivo s obzirom da je svega desetak godina kako su oni osnovani. Te greške su bile unutar njih u smislu nekih ličnih, personalnih sukobljavanja interesa s jedne strane, a s druge strane želje određenih nacionalnih saveta da stvore paralelnost i postanu neki deo paralelne državne institucije. Normalno je da će ovim zakonom koji danas donosimo to biti značajno poboljšano i da sam rad na njemu, koji je trajao oko šest meseci i učestvovalo je dvadesetak ljudi, pre svega i predstavnik nacionalnih manjina, i obezbeđuje verovanje u to da je to jedan bolji tekst i da nas čeka i dalje poboljšavanje takvog jednog teksta. Želimo da budemo društvo ravnopravnih, jednakih šansi. Želimo da budemo društvo na koje će se drugi ugledati. Srbija je kao takva uvek ukazivala visoki stepen svoje osetljivosti po pitanju drugih ljudi i geslo da želimo da drugima bude onako kako bi drugi želeli da bude nama je upravo moto sa kojim ćemo u budućnosti ići. Srbija mora biti faktor stabilnosti na ovim prostorima i ona će i u odnosu prema svojim nacionalnim manjinama i željama da stvara ravnopravno društvo na tome dosta raditi i sigurno dosta u tome učiniti.

Ovaj zakon je došao po hitnom postupku, na neki način zbog toga što su izbori ove godine za nacionalne savete i da ne bi ugrozili sam proces njihovog funkcionisanja, mi smo uspeli da im obezbedimo to vreme da oni to mogu da obave. Moraćemo u narednom periodu da učinimo sve, da ispoštujemo odluku Ustavnog suda s jedne strane, ali sa druge strane, da ne ugrozimo ni za malo stepen postignutih prava, kad su u pitanju nacionalne manjine.

Reč ima narodni poslanik Nenad Mitrović. Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko, poštovane kolege narodni poslanici, Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina donesen je 2009. godine i njime se ne definiše jasno konstituisanje Nacionalnog saveta, mandatni period saveta, obavezu izbora saveta posle raspuštanja Nacionalnog saveta pre roka na koji je izabran, prestanak mandata Nacionalnog saveta, trajanje mandata članovima Nacionalnog saveta, sprovođenje izbora za Nacionalni savet, da li su oni posredni ili neposredni, da li su izbori za Nacionalni savet redovni ili vanredni i ko će sprovoditi te izbore. Ovo su samo neki od problema zbog kojih je moralo da dođe do izmena i dopuna Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Slobodno možemo da kažemo da je nacionalni savet jedne nacionalne manjine predstavničko telo pripadnika te nacionalne manjine, preko koga nacionalna manjina ostvaruje svoja prava u četiri izuzetno bitne oblasti, a to su: obrazovanje, kultura, obaveštavanje i službena upotreba jezika i pisma. Ovim predloženim izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima tačno se predviđa koliki procenat birača treba da bude upisan u posebni birački spisak, kako bi se steklo pravo da se sprovedu neposredni izbori za Nacionalni savet, a to je 40% pripadnika nacionalne manjine u odnosu na rezultat poslednjeg popisa stanovništva. Svi oni koji žele da se upišu u posebni birački spisak to rade isključivo na dobrovoljnoj osnovi i da kada dođe vreme izbora mogu po svom opredeljenju izabrati kandidata koji će biti član Nacionalnog saveta. Uslovi za obrazovanje posebnog biračkog spiska su da zahtevom od 5% punoletnih pripadnika nacionalne manjine u odnosu na rezultat poslednjeg popisa, a da ne bude manje od 300 lica, mogu da pokrenu inicijativu za pokretanje obrazovanja posebnog biračkog spiska. Novina u ovom predlogu o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom savetu je što daje mogućnost da mogu da se organizuju vanredni izbori za članove Nacionalnog saveta, što sa prethodnim zakonom nije bio slučaj. Nova odredba je, takođe, odredba koja kaže da je Nacionalni savet konstituisan onda kada se potvrde mandati svih članova Nacionalnog saveta. Sadašnji zakon nedovoljno garantuje stručnu prirodu organa koji sprovode neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta.

Članom 9. predloženim izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina predviđeno je koliko će članova imati određeni nacionalni savet, a zakonska odredba je najmanje 15, a najviše 35 članova, sve u skladu sa rezultatima poslednjeg popisa stanovništva. U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva manji od 10.000 lica, Nacionalni savet broji 15 članova. Radi se o tome da se na poslednjem popisu stanovništva 2011. godine u Bujanovcu popisalo 244 Albanaca, a u Preševu 416, što je svakako manje od 10.000, a odredba ovog zakona je da ukoliko imamo manje od 10.000 lica pravo na obrazovanje Nacionalnog saveta od 15 članova. Odluka albanske nacionalne manjine 2011. godine o bojkotu popisa nije dobra, jer ne iskazuje pravi broj pripadnika albanske nacionalne manjine koji žive u opštinama Bujanovac i Preševo. Međutim, moram da kažem da je dobra politička odluka bila albanskih političkih partija sa juga Srbije, kada su 2012. i 2014. godine izašli na parlamentarne izbore u Srbiji. Time su poslali poruku da su za iskrenu integraciju Albanaca u državni sistem Republike Srbije. Izbori za članove nacionalnih saveta usklađeni sa novim pravilima biće održani krajem 2014. godine, tako da će nacionalne manjine moći slobodnom voljom da izaberu svoje nacionalne savete, preko kojih će ostvarivati svoje potrebe u oblastima obrazovanja, obaveštavanja, kulture i službene upotrebe jezika i pisma. Pozivam narodne poslanike da u Danu za glasanje podrže predložene izmene i dopune Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Hvala. Reč ima narodna poslanica Andrijana Anastasov. Neka se pripremi narodni poslanik Vladica Dimitrov. Poštovani predsedavajući, uvažena ministarka, dame i gospodo poslanici, dolazim iz Niša, iz opštine Palilula, gde je poslednjim popisom iz 2011. godine ustanovljen veliki broj pripadnika različitih nacionalnih manjina i usled neodgovarajućih i nedovoljno jasnih zakonskih propisa, postoje veliki problemi u funkcionisanju nacionalnih saveta ovih nacionalnih manjina. Borba za očuvanje identiteta, jezika, pisma, kulturnog i istorijskog nasleđa naroda koji u Srbiji žive jeste jedan od prioriteta u našoj državi. Ponosni na etničku raznolikost države, na nebrojana iskušenja u prošlosti, ali i na sačuvanu veru u bolju zajedničku budućnost, našu politiku i politiku rada ove Vlade zasnivamo na aktivnom zalaganju za punu afirmaciju svih, domaćim i međunarodnim standardima utvrđenih, individualnih i kolektivnih prava nacionalnih manjina. Srbija za kakvu se zalažemo mora pripadati podjednako svim njenim građanima. Dosadašnja primena Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ukazala je na niz problema, pa, između ostalog, važeći zakon nema jasnu i čvrstu logističku strukturu kada govorimo o konstituisanju nacionalnih saveta, mandatnom periodu saveta, razlozima za prestanak mandata nacionalnog saveta, obavezu novih izbora posle prevremenog prestanka mandata saveta i trajanje mandata članova saveta. Brojni nedostaci i problemi u primeni važećeg zakona, kao i moguće zloupotrebe u nacionalnim savetima nacionalnih manjina, ovim Predlogom zakona biće rešeni. Navešću nekoliko konkretnih primera problema u važećem zakonu. Najpre, postoje dva načina na koji se biraju članovi nacionalnih saveta nacionalnih manjina – posrednim izborima, putem elektorske skupštine i neposrednim izborima. Važeći zakon nedovoljno jasno i ponekad protivrečno uređuje izbornu formu u kojoj se biraju članovi nacionalnih saveta i nije dovoljno precizirano kada se održavaju jedni a kada drugi izbori. Takođe, važeći zakon nedovoljno garantuje stručnu prirodu organa koji sprovode neposredne izbore za članove nacionalnog saveta. Drugi problem je upis u registar nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Naime, ne razlikuje se postupak upisa prvog saziva nacionalnog saveta u registar od postupka kasnijih izmena već upisanih podataka o već postojećem nacionalnom savetu. Takođe, u važećem zakonu protiv akta koje ministarstvo donosi u vođenju registra, nije bila omogućena pravna zaštita kao što to jeste u novom Predlogu zakona. Ovim Predlogom zakona brojni nedostaci biće uklonjeni i primena ovog zakona dovešće do doslednog i jasnog sprovođenja koncepcije nacionalnih saveta kao instrumenata kulturne autonomije nacionalnih manjina. Da bismo imali državu na koju će biti ponosni svi narodi koji u njoj žive, moramo stvoriti državu koja će podjednako uvažavati sve svoje građane i starati se sa podjednakom brigom o nacionalnim i verskim pravima svih. Samo takvim odnosom etnička raznolikost Srbije na koju smo toliko ponosni, ali koja još uvek jeste nedovoljno prepoznati iskorišćeni društveni potencijal, može da se u punoj meri iskoristi za stvaranje i snaženje privrednih, kulturnih i političkih veza sa zemljama regiona i Evrope. Ovakav Predlog zakona jeste jedan bitan korak u poboljšanju rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Obzirom da je važećim Zakonom, a i ovim Predlogom zakona, utvrđena obaveza sprovođenja izbora u 2014. godini, pozivam poslanike da glasaju za ovaj Predlog zakona, kako bi se omogućilo nesmetano sprovođenje izbora za članove nacionalnog saveta nacionalnih manjina i konstituisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Reč ima narodni poslanik Vladica Dimitrov, a neka se pripremi narodni poslanik Mujo Muković.

Poštovani predsedavajući, poštovana ministarka, koleginice i kolege narodni poslanici, obzirom da je danas na dnevnom redu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, ja ću parafrazirati reči premijera iz ekspozea kada je govorio o nacionalnim manjinama i tako početi ovo moje, nadam se kratko, izlaganje. Naime, Srbija je bogata zemlja kada je reč o pripadnicima nacionalnih manjina koji u njoj žive i ostvaruju zakonom zagarantovana prava. Upravo su nacionalne manjine svojevrstan most između Srbije i matičnih država pripadnika nacionalnih manjina i upravo u suživotu i postojanju ovih različitosti često se iznedre najmudrije i najispravnije vrednosti društva uopšte. Srpska napredna stranka zajedno sa svojim koalicionim partnerima čvrsto je stala da reši probleme nacionalnih manjina i da se pobrine za očuvanje i unapređenje njihovih prava. Čuli smo od prethodnih govornika da su nacionalne manjine počele da se organizuju još 2002. i 2003. godine, na osnovu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, ali zbog nedovoljne zakonske regulative, tek je 2009. godine donošenjem Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina precizno definisana nadležnost nacionalnih saveta iz oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja, službene upotrebe jezika i pisama, način izbora članova nacionalnih saveta, finansijska sredstva neophodna za njihov rad i druga pitanja koja su bila od značaja za rad nacionalnih saveta. Ali, nakon nekoliko godina primene u praksi ovog zakona, uočeni su određeni nedostaci, odnosno, uočena su pitanja koja su ostala nedorečena. Upravo ovim izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima koji su manje suštinske a više tehničke prirode, ali za ljude koji dobro znaju probleme sa kojim su se susretali nacionalni saveti, ove izmene su logičan sled i unapređenje Zakona o nacionalnim savetima i precizno definišu upravo ona pitanja koja su ostala nedorečena. Naime, sam zakon nije imao čvrstu logičku strukturu, pogotovo u tom izbornom procesu članova nacionalnog saveta u mandatnom periodu, vrlo bitnu obavezu novih izbora posle prestanka mandata, tako da zakon nije u suštini imao svoj logični početak i kraj. Takođe, nije jasno definisana forma izbora, a ovim izmenama i dopunama se precizno definiše kada će izbori biti neposredni a kada će biti posredni, putem elektorske skupštine. Osim toga, ovim izmenama je predviđeno da vrhovni organ za sprovođenje izbora bude RIK, čime je dato na značaju nacionalnih saveta, odnosno izbora nacionalnih saveta i garantuje se pravilnost i zakonitost samog izbornog procesa. Pripadnik sam bugarske nacionalne manjine i iskoristiću samo par reči, kada sam se već javio po ovom zakonu, da kažem kako je zbog nedorečenosti nekih odredbi u zakonu imao problem i Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine. Naime, u 2012. godini i nekoliko meseci 2013. godine Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine nije prosto funkcionisao, iz razloga što je jedan član, odnosno članica rešila da bojkotuje rad Nacionalnog saveta. Kako je tada broj članova opozicije i pozicije bio nerešen, nastala je tzv. pat pozicija i mi smo imali jednu situaciju da Nacionalni savet godinu i nešto dana nije uopšte zasedao, nije donosio nikakve odluke, niti davao mišljenja iz oblasti svoje nadležnosti. Podsetiću narodne poslanike, mada mislim da dobar deo njih to i ne zna, da su mišljenja nacionalnog saveta iz oblasti svoje nadležnosti za matične lokalne samouprave obavezujuća, recimo, prilikom izbora direktora tih institucija, iz oblasti obrazovanja, kulture, informisanja, tako da su lokalne samouprave ostale bez tih obavezujućih mišljenja, a da život ne bi stao, došlo je do dovijanja na raznorazne načine koji su, bojim se, tada bili i u koliziji sa određenim zakonima. Takođe,Bugarska nacionalna manjina je imala jedan peh u tom periodu da ostane bez svog jedinog štampanog glasila, lista „Bratstvo“ Iako, ne tvrdim da je Nacionalni savet bio glavni krivac što je list „Bratstvo“ prestao da izlazi. Činjenica da kao osnivač ovog lista svojim nezasedanjem nije učinio ništa da se to stanje na neki način popravi. Nije moglo da smeni direktora dotadašnjeg koji je, naravno, bio dobrim delom i zaslužan za sve ovo što se desilo „Bratstvu“ Nije moglo da izabere novog direktora i problem nacionalne manjine je i dan danas prisutan. Probaćuu narednom periodu da upoznam upravo nadležno Ministarstvo i sve vas sa tim problemom koji ćemo, naravno, zajednički probati da rešimo, jer ne samo da je bitan zbog određenog broja radnika koji su praktično ostali bez posla, nego što je i sama nacionalna manjina ostala, napominjem opet, bez jedinog štampanog glasila, a to je list „Bratstvo“: Na kraju ću samo reći ovim izmenama i dopunama neće Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina postati idealan, niti će postati savršen. Prethodni govornici, pogotovu ovlašćeni predstavnici su jasno rekli da će biti novih dopuna i izmena Zakona o nacionalnim savetima, ali je to krak bliže u pokušaju da zakon bude bolji. Kako je Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina za pripadnike nacionalnih manjina garant ostvarivanja Ustavom zagarantovanih prava, molim i pripadnike opozicije, bez obzira na određene različitosti, da glasaju za ovaj zakon, a mi ćemo dalje u nekom zajedničkom radu probati da ga još više unapredimo i poboljšamo. To je naravno u opštem interesu i interesu pripadnika nacionalnih manjina ali i u interesu većinskog stanovništva koje živi na teritoriji Republike Srbije. Hvala. Reč ima narodni poslanik Mujo Muković, a neka se pripremi i narodna poslanica Milanka Jeftović-Vukojčić. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predsedavajući, uvažena ministarko i drugi predstavnici Vlade, pred nama je Predlog izmena i dopuna Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Rekao bih vrlo važan zakon za dobar deo građana Srbije koje ne pripadaju većinskom narodu, odnosno pripadaju određenim nacionalnim zajednicama ili strogo pravno govoreći, nacionalnim manjinama. Zašto to kažem? Da bi neko bio pripadnik nacionalne manjine podrazumeva se da postoji i matična država gde je taj narod većinski. Mi u praksi imamo i neke nacionalne zajednice koje nemaju svoje matične države, pa se paralelno sa ovim terminom – nacionalna manjina vrlo često koristi termin – nacionalna zajednica.

Bilo kako bilo, ovo je veoma važan zakon za ostvarivanje prava kako individualnih, pogotovo kolektivnih prava nacionalnih manjina u ovoj zemlji i to u četiri oblasti vrlo bitne za očuvanje i unapređenje nacionalnog identiteta svake nacionalne zajednice. Dakle, u oblasti kulture, oblasti obrazovanja, oblasti obaveštavanja, kako stoji u zakonu, ili informisanja i u oblasti službene upotrebe jezika i pisma. Nacionalni saveti dobijaju na svom značaju nakon usvajanja sada važećeg Ustava gde je država Srbija definisana kao nacionalna država srpskog naroda i ostalih građana koji u njoj žive. Mogu reći da smo u vreme ozloglašenog SPS, čiji poslanici sede ovde sa moje desne strane, imali državu svih građana i tada nacionalni saveti nisu imali ovakav značaj. No, vrlo je važno da i u ovakvim okolnostima unapređujemo značaj i rad nacionalnih saveta jer oni predstavljaju određeni vid, da tako kažem, kulturne autonomije svake nacionalne manjine i bez nacionalnih saveta bilo bi nezamislivo kako bi određena nacionalna manjina, odnosno nacionalna zajednica u ovih četiri pomenute oblasti ostvarivala i unapređivala svoja prava. Razumem da je ova diskusija pri kraju i da raste nestrpljenje narodnih poslanika, ali zaista želim da kažem da je važno da su nacionalni saveti ustavna kategorija. U članu 75. stav 3. Ustava se pominje mogućnost da nacionalne manjine mogu formirati nacionalne savete i to je veoma važna činjenica. Kao što su i neki prethodni govornici rekli, postoji već relativno duga praksa postojanja određenih nacionalnih saveta. Od 2002. godine nakon usvajanja tada Saveznog zakona za zaštitu prava nacionalnih manjina, na osnovu njega su bolje politički organizovane nacionalne manjine već formirale svoje nacionalne savete. Kasnije, nakon usvajanja zakona na nivou Srbije 2009. godine 19 nacionalnih manjina je iskoristilo to pravo i već postoji 19 nacionalnih saveta nacionalnih manjina u našoj zemlji. Želim da kažem i pohvalim ovaj predlog koji je radila radna grupa još za vreme prethodne Vlade i gde su učestvovali i predstavnici nacionalnih saveta, da se zaista ozbiljno prišlo i mislim da je tu dominantan dobar uticaj ostvario SVM kao najbrojnija manjinska poslanička grupa u ovom parlamentu i partija koja već dugi niz godina ima iskustva u radu i u ovoj materiji. Ovim predlogom zakona se preciziraju i sve one nedorečenosti koje smo imali u prethodnom zakonu, počev od posebnog biračkog spiska, od samog načina izbora nacionalnih saveta, predviđanja mogućnosti vanrednih izbora, što nismo imali u sada važećem zakonu. Bilo je u dosadašnjoj praksi velikih problema u organizovanju ovih izbora i svi ste svedoci da smo u ovoj diskusiji oko ovog zakona kao posledicu toga imali i sučeljavanja u okviru Bošnjačke nacionalne zajednice dve političke opcije koje dugi niz godina svojim političkim svađama opterećuju, da tako kažem, celokupne odnose u Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici i uopšte u sandžačkim opštinama, tamo gde Bošnjaci žive u najvećem broju, što samo pokazuje da je bilo mnogo problema oko izbora i funkcionisanja Nacionalnog saveta Bošnjaka u ovoj zemlji. Zapravo smo već dugi niz godina imali priliku da tu funkciju obavlja tzv. Bošnjačko nacionalno veće u tehničkom mandatu. Na prošlim izborima nije uspelo da se konstituiše iako su izbori sprovedeni, iako su bili, da kažem, pravi izbori po ničemu se nisu razlikovali od vrlo važnih lokalnih ili parlamentarnih izbora, jer za dobro organizovane nacionalne zajednice, da tako kažem, politički dobro organizovane kao što su najbrojnije nacionalne zajednice u ovoj zemlji mađarska, bošnjačka, albanska, itd, ti izbori su veoma važni i oni su praktično pravi izbori i ni po čemu se ne razlikuju od izbora za narodne poslanike, kakve imamo na teritoriji cele zemlje. Zbog toga želim da kažem da ja kao poslanik Bošnjačke narodne stranke i član poslaničkog kluba SNS ne bih učestvovao u tom prepucavanju te dvepomenute političke opcije, jer danas nije na dnevnom redu rad Bošnjačkog nacionalnog saveta, već bih iskoristio priliku da svim Bošnjacima čestitam 11. maj, dan Bošnjačke nacionalne zastave, sa malim zakašnjenjem, ali mislio sam juče, ali svejedno, 11 je bio prekjuče. Za mene posebnu simboliku ima i to što danas raspravljamo o vrlo važnom zakonu što je upravo danas poseta premijera Srbije Aleksandra Vučića BiH, i da kao pripadnik Bošnjačke nacionalne zajednice i predsednik Bošnjačke narodne stranke, naravno, zainteresovan sam za što bolje odnose između BiH i Srbije i da želim da pozdravim tu odluku da prva poseta našeg premijera, premijera Vlade Srbije bude upravo danas i to poseta Sarajevu, poseta BiH, i mislim da će to doprineti unapređenju odnosa u regionu i ukupnom unapređenju odnosa između Bošnjaka i Srba kao dva važna naroda u ovom delu Evrope. Dakle, šta je važno nama kao pripadnicima Bošnjačke nacionalne zajednice. Kao poslanik vladajuće većine i kao pripadnik skupštinske većine, ne tražim nikakav privilegovani položaj kada su u pitanju izbori za nacionalne savete. Nama je važno da Vlada Srbije i putem zakona i putem delovanja u praksi obezbedi ravnopravne uslove za sve takmace u ovim izborima. Ovi izbori su, da još jednom ponovim, veoma važni. Ukoliko Vlada Srbije favorizuje neku političku opciju, a u prošlosti smo imali taj primer, recimo dodeljivanjem svih republičkih funkcija u Sandžačkim opštinama isključivo jednoj političkoj opciji, ona time direktno utiče na sve izbore, pa tako i na izbore za nacionalne savete. Mi tražimo, jer je ovo veoma osetljivo, radi se o nacionalno-mešovitim sredinama, da se republičke funkcije, i sigurni smo da će to ova Vlada uraditi, ne može sve odjednom, ali se nadam da ćemo ići u tom pravcu, da se republičke funkcije izbalansiraju i kada je u pitanju nacionalni sastav, jer i tu imamo određene primedbe, a da se takođe izbalansiraju i po političkoj pripadnosti, da ne može jedna politička opcija da bude privilegovana i zaštićena, a onda u takvim uslovima se događa da se iz te političke opcije i kadruju i pravosnažno osuđivana lica na određene direktorske funkcije i na čelna mesta republičke institucije u sandžačkim opštinama, a da ondakažemo – pa, bili su izbori, oni su dobili taj i taj broj glasova, oni su privilegovani. Tražimo da svi imamo jednake šanse i kada su u pitanju izbori za nacionalne savete i kada su u pitanju svi drugi izbori. Zahvaljujem se na pažnji. Gospodine Obradoviću po

Hvala vam predsedavajući. Kao ovlašćeni predstavnik SPS sam apsolutno spreman da razgovaram o sadržaju manjinske politike tokom devedesetih godina, o svemu onome što se dešavalo i o položaju pripadnika nacionalnih manjina u to doba. Stojim na raspolaganju ne samo kolegi Mukoviću, nego i ostalima. Istine radi i činjenica radi i današnje rasprave radi jednostavno želim da se zna da su nacionalni saveti nacionalnih manjina kategorija koja je utemeljena zakonom iz 2002. godine, u vreme postojanja SRJ, da je ustavna kategorija postala 2006. godine, a zakon donet 2009. godine, čisto da se reda radi zna. Gospodine Obradoviću, diskusiju kolege Mukovića i taj njegov izraz sam smatrao kao jednu ironiju, zato nisam ni smatrao da ima osnova za repliku, jer je odmah posle toga dodao da je Ustav iz tog vremena po njegovom shvatanju bio pravedniji prema pripadnicima nacionalnih manjina zato što je izjednačavao i pripadnike nacionalnih manjina sa ostalim građanima Republike Srbije. U redu, hvala. Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić, a neka se pripremi naredi poslanik Marko Atlagić. Poštovani predsedavajući, uvažena ministar sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, 27. aprila 2014. godine u ekspozeu premijera Aleksandra Vučića istaknuto je da će jedan od prvih zadataka Vlade biti da Narodnoj skupštini uputi na razmatranje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Rečeno – ispunjeno. Danas je pred nama, odnosno već drugi dan na debati u Narodnoj skupštini upravo Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Važno je istaći da su nacionalni saveti u Ustav uvedeni 2002. godine, da su ustavna kategorija postali 2006. godine, a da je 2009. godine donet Zakon o izboru nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Međutim, u implementaciji ovog zakona pojavile su se mnoge nejasnoće, nedorečenosti, aljkavosti, konfuznost, pa s obzirom da zakon nije mogao da se na adekvatan način primeni u praksi pristupilo se formiranju posebne radne grupe u koju su bili uključeni i pripadnici nacionalnih manjina kako bi se izvršile izmene zakona, zakon postao adekvatan i adekvatno služio onome čemu je i namenjen. Osnovna svrha ovog zakona je ta što se nacionalni saveti definišu kao instrumenti kulturne autonomije nacionalnih manjina. Koja su tri osnovna cilja koja se postižu ovim zakonom i zašto ovaj zakon nije samo tehničke prirode, već suštinski vrlo važan? Prvi razlog je zato što se ovim zakonom postiže pravna sigurnost. Znači, uvodi se pravni okvir i postavlja se pravni temelj za konstituisanje nacionalnih saveta, za raspisivanje izbora redovnih i vanrednih, za raspuštanje nacionalnih saveta, za upis u poseban birački spisak, za vođenje evidencije posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina. Šta je drugi važni cilj koji se postiže ovim predlogom zakona? To je upravno sudska pravna zaštita. Naime, na sva rešenja, odnosno odluke, a koje ministarstvo donosi u vidu rešenja, moguće je da se pokrene upravni spor kod upravnog suda. Pokretanje upravnog spora, kao i vreme po kome je upravni sud dužan da odluči, precizno je utvrđeno ovim zakonom i vremenski je ograničeno. Šta je treći cilj koji se ostvaruje ovim zakonom? To je vrlo važan cilj, a u pitanju je zakonitost sprovođenja postupka izbora za nacionalne savete. Zakonitost postupka izbora ostvaruje se na taj način što je određeno da Republička izborna komisija sprovodi neposredne izbore, a za elektorske izbore određeno je da Republička izborna komisija formira odbor od tri člana koji će nadgledati i sprovoditi elektorske izbore. Šta je ono što je posebna važnost i što je posebna novina u ovim izmenama i dopunama zakona? To je tačno uređenje kada počinju nadležnosti nacionalnih saveta. Ovim zakonom precizno je utvrđeno da nadležnosti nacionalnog saveta otpočinju konstituisanjem mandata članova nacionalnog saveta. Od tada počinju nadležnosti koje se odnose na izbor predsednika nacionalnog saveta, na izbor radnih tela, na izbor odbora i na izbor izvršnog odbora. Ovaj mandatni period nacionalnog saveta traje četiri godine, ali u slučaju raspuštanja nacionalnog saveta do sada je bila praksa da je tu dužnost preuzimao privremeni organ upravljanja, pa se dešavalo da nekim nacionalnim savetima istekne, na primer, mandat posle šest meseci, a da naredne tri i po godine tu ulogu vršenja, odnosno mandat preuzme privremeni organ upravljanja. Da bi se razrešila ta pravna praznina, ovim predlogom zakona obavezuje se ministar da u roku od 60 dana od dana raspuštanja nacionalnog saveta raspiše izbore i iste sprovede u roku od 45 dana od dana raspisivanja izbora. Naravno, tako izabrani nacionalni savet radi do isteka mandata prethodno raspuštenom nacionalnom savetu. I ovde postoji jedna novina, a ona se odnosi na to da, ako je nacionalnom savetu do isteka mandata ostalo manje od jedne godine, privremeni organ upravljanja nastavlja da obavlja dužnosti do isteka mandata nacionalnog saveta. Ono što je takođe novina, to su nadležnosti izvršnog odbora koje imenuje nacionalni savet, odnosno predsednik nacionalnog saveta. Bitno je to da izvršnom odboru nacionalnog saveta mogu biti poverene određene nadležnosti, i to posebno one nadležnosti koje kada nacionalni saveti u stvari zbog brzine i kratkoće vremena nisu u mogućnosti da obezbede svoje redovne sednice. Međutim, te odluke izvršnog odbora potvrđuju se na prvoj narednoj sednici nacionalnog saveta. One naravno mogu da budu potvrđene, a ukoliko ne budu potvrđene izvršni odbor se raspušta, ali zato njegova odluka ostaje na snazi. Ono što je takođe karakteristično, to je da je neposredne izbore moguće raspisati samo ako je 24 sata pre raspisivanja izbora u poseban birački spisak nacionalne manjine upisano 40% punoletnih pripadnika, a u odnosu na ukupan broj stanovnika. Naravno da je ovde jako važno napomenuti da je popis stanovništva, odnosno da su statistički podaci koji se odnose na popis stanovništva jako važan parametar u formiranju nacionalnih saveta. Pri popisu stanovništva svako od nas, a na principu dobrovoljnosti, izjašnjava se ili se pak ne izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti, kao što je i potpisivanje zahteva za pristupanje posebnom biračkom spisku nacionalnih manjina zasnovano na principu dobrovoljnosti, jer punoletni članovi nacionalne manjine dobrovoljno potpisuju izjavu o svom pristupanju ili o svom odustajanju sa posebne izborne liste. Takođe je važno napomenuti i da se ova posebna izborna lista nacionalnih manjina definiše kao službena evidencija ministarstva, da se ona u ministarstvu nalazi kao elektronska baza podataka, a da su naravno pojedini poslovi povereni opštinskim i gradskim organima uprave. Ono što je takođe važno za donošenje zakona jesu izbori koji slede u ovoj godini, jer su zadnji izbori za nacionalne savete održani 6. juna 2010. godine, pa svakako ova godina jeste godina kada je neophodno sprovesti ponovne izbore za nacionalne saveta. Na kraju bih se vratila ponovo na ekspoze premijera Aleksandra Vučića, u kome je izneo da Srbija kao demokratska država duboko poštuje i uvažava multietničnost svoje zajednice i to naravno smatra prednošću u njenom razvoju. Iz tog razloga kontinuiranog i stalno moramo da radimo na stvaranju uslova kako bi nacionalne zajednice autonomno mogle da ostvaruju svoja prava iz oblasti kulture, obaveštavanja, obrazovanja, službene upotrebe jezika i pisma. Sve su ovo razlozi zbog čega će ga Srpska napredna stranka u danu za glasanje podržati. Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić, a neka se pripremi narodni poslanik Slobodan Perić. Uvaženi predsedavajući, uvažena gospođo ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, stavljanje na dnevni red Skupštine ovog Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ne govori samo o odnosu Vlade Republike Srbije prema nacionalnim manjinama, već govori i o odnosu ove Skupštine prema nacionalnim manjinama. Naime, ovo ujedno govori i o tome koliko ova država zaista drži do zaštite manjina u Republici Srbiji, a sam sistem zaštite manjina u Republici Srbiji razvijen je još od vremena SFRJ, u kojoj se na drugačiji način u odnosu na ostale socijalističke zemlje gledalo na pitanje nacionalnih manjina.

Moram da napomenem da je Ustav iz 1974. godine definisao položaj nacionalnih manjina i njihova kolektivna prava. Jugoslovenska institucija, kako znate, ključa, uprkos jednopartijskom sistemu, omogućavala je zastupljenost manjina u političkom životu.

Najviši stepen participacija bio je, kao i danas, na lokalnom nivou. Raspad Savezne Federativne Republike Jugoslavije doveo je do toga da se na teritoriju Srbije pojave nove manjine koje su u okviru prethodne države bile konstitutivni narodi. Nakon petooktobarskih promena vlast Srbije preduzela je neophodne mere da bi se Savezna Republika Jugoslavija pridružila UN, Savetu Evrope i ostalim međunarodnim organizacijama kao i obaveze u vezi sa međunarodnim standardima zaštite nacionalnih manjina. To znači da se država Srbija obavezala da razvije demokratske institucije i procedure i donosi posebne mere usmerene ka zaštiti nacionalnih manjina i da na taj način sprovodi politiku multikulturalnosti preporučenu kroz dokumente OEBS-a, Saveta Evrope i Evropske komisije itd. Među najvažnije dokumente čija je Srbija potpisnica spadaju okvirna Konvencija za zaštitu prava nacionalnih manjina i Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima kojima se definiše minimum zaštite garantovane manjinskim grupama. Danas položaj manjina u Srbiji uređuje se, pre svega, Ustavom koji je usvojen 2006. godine i posebno zakonima među kojima izdvajamo Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, zatim Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakon o lokalnoj samoupravi. Moram da napomenem, sem toga država Srbija ima bilateralne ugovore o zaštiti manjina sa Hrvatskom, Makedonijom, Mađarskom i Rumunijom. Država Srbija je etnički veoma heterogena zemlja. Moram da napomenem da zvanično 20 etničkih grupa ima status nacionalne manjine. Prema popisu iz 2002. godine u Srbiji bez Kosova živi 13,47 stanovništva koje pripada nacionalnim manjinama. Naravno, najbrojniji su Mađari, Bošnjaci i Romi. U značajnijem broju ima Jugoslovena, Crnogoraca, Hrvata, Albanaca i Slovaka, dok neke nacionalne manjine, kao što su npr. Česi u Rusi imaju samo po nekoliko hiljada pripadnika. Nacionalne manjine u Srbiji su uglavnom prilično teritorijalno heterogene, sem kada su u pitanju Romi, koji žive na čitavoj teritoriji Srbije. Dozvolite da kažem da samo u Vojvodini preovlađavaju dve grupe nacionalne – mađarska 14,28% i srpska 65,5% Mađari imaju apsolutnu većinu u šest opština na severu Vojvodine, ali žive još u 25 opština Vojvodine. U Srbiji postoji ukupno 169 opština sa prosekom oko 50.000 stanovnika u svakoj, a od toga 68 je multietnički. U Vojvodini se nalazi 41 multietnička opština a 27 na području Srbije. Ustav Republike Srbije iz 2006. godine je osnov za razvijanje politike zaštite nacionalnih manjina i njime se u najširem smislu uređuje njihov položaj i štiti njihov identitet i integritet. Dame i gospodo, Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002. godine je osnovni zakon koji uređuje status nacionalnih manjina. Ovaj zakon preuzeo je standarde koje su u ovoj oblasti ustanovljene kroz dokumente Saveta Evrope, Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima. Kolektivna prava nacionalnih manjina u Srbiji ostvaruju se kroz kulturnu autonomiju. Suština kulturne autonomije čini pravo na službenu upotrebu jezika, obrazovanje i kultura i informisanje. Moram da kažem da Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma predviđa da u jedinicama lokalne samouprave u kojima su tradicionalno nastanjeni pripadnici nacionalne manjine, njihov jezik i pismo, budu obavezno u službenoj upotrebi ukoliko u ukupnom stanovništvu opštine imaju više od 15% stanovništva. Poštovane dame i gospodo, takođe prema Zakonu o ličnoj karti od 2006. godine predviđeno je da se obrazac lične karte štampa na jeziku i pismu nacionalne manjine. Od ukupno 45 vojvođanskih opština u samo sedam je srpski jezik jedini koji je u službenoj upotrebi: Inđija, Irig, Opovo, Pančevo, Pećinci, Ruma i Sremski Karlovci. Trenutno je mađarski jezik i pismo u službenoj upotrebi u 27 opština – slovački u 10, rumunski u osam, rusinski u pet, hrvatski u jednoj opštini, a češki na teritoriji opštine Bela Crkva. Možemo slobodno reći da u Srbiji postoji razvijen visok sistem ostvarivanja prava na službenu upotrebu jezika. Poštovane dame i gospodo, u Vojvodini se u osnovnim školama nastava odvija na šest jezika – na srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom i hrvatskom. Od toga na mađarskom u 78 osnovnim škola, na slovačkom i rumunskom u 18, na rusinskom u tri, na hrvatskom u pet osnovnih škola. Na kraju, dozvolite dame i gospodo da kažem da je Miroslav Lajčak, šef diplomatije Slovačke, prilikom posete Srbije prošle sedmice, posetio i Novi Sad, gde je istakao citiram – da Vojvodina može služiti kao model za čitavu Evropu, kada je reč o pitanjima nacionalnih manjina, te da je Srbija jedan od lidera u Evropi u pogledu nacionalnih manjina. Završen citat. Hvala mu na ovakvoj oceni. Srbija će i dalje unapređivati međunacionalne odnose na bazi najnaprednijih međunarodnih odnosa. Dame i gospodo narodni poslanici, Srbija je kao livada, što je više različitih cvetova na livadi to je livada bolja i bogatija. Svaki cvet na livadi je jedna nacionalna manjina. Srbija je puna različitih cvetova, zato je dobra izato je bogata.

Reč ima narodni poslanik Slobodan Perić, neka se pripremi narodni poslanik Milinko Živković. Poštovani predsedavajući, poštovana potpredsednice Vlade sa saradnicima, drage kolege, ovde predstavljam vlašku nacionalnu manjinu i kao njihov predstavnik zahvaljujući razumevanju SNS-a i gospodina Vučića po drugi put, u drugom mandatu se nalazim u republičkoj Skupštini. Vlasi su neraskidivi deo srpske istorije koji su vekovima gradili i posle Srba na oltar otadžbine su ostavili najviše žrtava. Ima ih preko 200 hiljada i pretežno žive u istočnoj Srbiji. Posmatrajući novi Zakon o izboru nacionalnih saveta nacionalnih manjina, on je mnogo bolji od prošlog, ali ima tu mesta gde se može još nadgraditi. Jedan od problema je da sve nacionalne manjine koje imaju zemlju maticu mogu da računaju na određena novčana sredstva iz tih zemalja, a nacionalne manjine koje Srbiju smatraju za zemlju maticu te privilegije nemaju i onda su oštećene u tome da bi izgradili svoje kulturne institucije i približili se ovim ostalim manjinama. Te manjine su Vlasi, Bunjevci i drugi. Oni nacionalni saveti, one organizacije manjina koje su registrovane u Vojvodini primaju novčana sredstva i od Vojvodine i od Srbije, a oni nacionalni saveti i one institucije manjina koje su registrovane u Srbiji primaju samo od Srbije, a deo sredstava koje daje Vojvodine njima ne pripada. Mislim da je tu država trebala da malo više vodi brigu. Zato se jaz između manjina u izgradnji kulturnih institucija sve više produbljava, umesto da se smanji. Takođe, država mora da vodi više brige oko izgradnje infrastrukture i dovođenja investitora u krajeve gde nacionalne manjine žive. Ne razumljivo je da kroz istočnu Srbiju ne prolazi nijedan autoput, iako odavno postoji projekat pod nazivom „MSK-Istok“, koji od požarevačke petlje ide do Zaječara i nastavlja do Crnog mora. Izgradnjom ove žile kucavice istočna Srbija bi se preporodila i investicije bi došle u nju. Ako je Evropa prepoznala taj projekat, smatram da je vreme da i država Srbija to uradi. Takođe je grupa vlaških nevladinih organizacija 28. oktobra 2013. godine uputila svim institucijama u Srbiji jedan dokument koji se zove „Agenda o opstanku, emancipaciji i razvoju vlaškog etničkog entiteta u Srbiji“ Do sada nismo dobili nijedan odgovor na to. Meni čini čast, gospođo potredsednice Vlade, što mogu da vam taj dokument uručim i da vas zamolim da nađete vremena da jednu delegaciju predstavnika vlaške nacionalne manjine primite na razgovor. Hvala.

Poštovani potpredsedniče, poštovana ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, pripadnik sam većinskog naroda, ali ću sa zadovoljstvom danas učestvovati u raspravi o Predlogu zakona o izmenama i dopunama o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. To činim iz saznanja i saosećanja prema jednoj nacionalnoj manjini koja je po svojoj etničkoj vokaciji kosmopolitska. Poznavajući njihovu istoriju, njihovu etnogenezu, znajući da su vredan i radan narod, narod koji zna da čuva granicu i narod koji voli svoju državu, time je zadovoljstvo još veće što ću sa ovom Vladom, u ovom parlamentu i sa ovim mojim prvim izjašnjavanjem u Narodnoj skupštini započeti o Zakonu o nacionalnim manjinama, odnosno o nacionalnim savetima. Nadam se da ćemo i sa ovim zakonom ubrzano u EU, gledajući da sve one norme koje su bitne i koje su evropske vrednosti ugradimo u naše zakonske postojeće norme i da jednostavno svim ljudima i građanima naše države pružimo iste šanse. Oni su državotvorni narod. Neko će reći - Vlasi su poznati po magiji, a ja bih rekao da je jedina magija to što su oni do danas uspeli da opstanu i što su uspeli da se odupru mnogim problemima i da do danas prežive. Za razliku od mnogih drugih nacionalnih zajednica, za svoju matičnu državu priznaju Srbiju. Vlasi sa nacionalnim savetom koji su do sada imali nisu dobili mnogo, jer je Nacionalni savet koji je bio formiran manjkav, a u stvari je zakon to dozvoljavao. Sa aspekta onoga što su bili problemi tog zakona u vlaškoj zajednici, pokušaću to da rasvetlim, a i da ukažem na one bitne stvari koje, praktično, novi zakon to ispravlja. Članom 75. predviđa se ostvarenje prava na samoupravu, kulturu, obrazovanje, obaveštavanje, službena upotreba jezika i pisma, tako da su pripadnici nacionalnih manjina mogli da izabere nacionalne savete u skladu sa zakonom. Međutim, izbori za nacionalne savete, mandati, organi saveta, nadležnosti, vođenje posebnih biračkih spiskova u dobrom delu su bili promašaj prethodnog zakona. Četiri subitne stvari na koje bih hteo da ukažem šta su bili problemi tog samog zakona. Prvo, bile su sumnje u regularnost upisa u poseban birački spisak. Odomaćio se jedan izraz, a to je – temporalni Vlasi, a to su bili partijki Vlasi. To su bili ljudi koji su po potrebi partijskih moćnika birani, tipovani bez obaveštavanja da mogu da budu članovi saveta i vlaške populacije da bi glasali. Onog trenutka kada je sve izglasano ili su prestali da budu članovi vlaške populacije itd. To je jedan od problema koji novi zakon ispravlja. To je u nekom trenutku bio čak i partijski zadatak. To je bila majorizacija Vlaha nevlaškim korpusom. Ono drugo što je vrlo bitno, što bi trebalo reći ovde je da su partije na vlasti koristile manjine kao oruđe za sprovođenje svojih ciljeva u tim delovima. To se najbolje vidi iz podataka o kojima je kolega pričao, da je od 1953. do 1961. godine gotovo izgubljen identitet Vlaha na ovom području, mada su velika naselja od tri do pet hiljada postojala i postoje i danas, kao što je Zlot, kao što je Neresnica, kao što je Jabukovac, kao što je Laznica. Ovaj zakon je imao i manjkavosti zato što su se i uticaji sa strane mnogo mešali i koristili ljude iz vlaške nacionalne zajednice da tobože ne urade ono što je najbolje za njih i zaborave na neke vlaške reči, kao da su rumunske, a u stvari time su gasili vlaški identitet. Na kraju, najveći cinizam je bio to što je zakon dozvoljavao da ljudi nevlasi formiraju čak i nacionalne savete preko nacionalnih manjina kao da su vlaške, a u stvari nisu bile vlaške nacionalne manjine. To je bila, recimo, partija Nijedan od ponuđenih odgovora. Time su se praktično rugali manjinama u Srbiji. Koliko god da je patetično, istina se ne može sabiti u patetiku. Suština je da ovaj zakon novi koji imamo mnoge stvari ispravlja, verovatno ne do kraja, ali će poboljšanja u svakom slučaju biti. To znači za biračke odbore, za biračka mesta, za mandate, za ponovno biranje uključuje se sada i Izborna komisija i na kraju samo konstituisanje predvodi, odnosno poziva i formira, pomaže konstituisanju i sam ministar. Na kraju, hteo bih da kažem samo to da bi u ovom delu istočne Srbije malo trebalo i država da povede računa, zajedno sa Pravoslavnom crkvom, sa rumunskom i Srpskom pravoslavnom crkvom, da se na osnovu zakona i zajedničke saglasnosti podižu i hramovi, zajednički da nastupaju sa Rumunima, jer ovako kako sada stvari stoje, Vlasi su praktično kolateralna šteta.

Hvala.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina je dokaz kontinuiteta ove Vlade, koja je predlagač ovog teksta zakona, iako su u proteklih 15 dana bili vidni pokušaji i premijera i ministara iz nove Vlade da kažu da je to potpuno nova Vlada koja nema nikakve veze sa prethodnom Vladom, ovaj zakon je apsolutni dokaz da to nije tačno. To je dobro, zato što smo dobili dobar predlog zakona i poslanici Nove stranke će glasati za ovaj zakon, zato što on rešava puno problema koji su bili sadržani u starom zakonu, posebno u onom delu koji se tiče izbora za nacionalne savete. Mene raduje što postoji i jedinstvo u redovima vlasti, kao što je rekao moj prethodnik, koji je u ime dve poslaničke grupe rekao da će glasati za ovaj zakon, tako da ne kvarimo tu idilu, evo, i mi ćemo glasati za ovaj zakon. To je dobro. Ono što je loše je to da se nije stiglo da ova Vlada kontinuiteta izmeni zakon u onom delu na koji je ukazao Ustavni sud 16. januara ove godine, kada je procenio neustavnim veliki broj članova koji su neustavni i koji se bave nadležnostima nacionalnih saveta. Siguran sam da će potpredsednica i ministarka sa svojim saradnicima u vrlo kratkom roku doći do toga da se izmeni i taj deo zakona, kako bi to bilo usaglašeno sa Ustavom. Videli ste i juče i preključe da se poslanici Nove stranke vrlo brinu o tome da parlament ne sklizne u neustavnost, da svojim pogrešnim odlukama ne učini da ovaj visoki dom uradi nešto što je bilo na čast svima nama. Prema tome, ovako ćemo se ponašati i nadalje. Sve ono što je loše za Srbiju, što je neustavno, što ne odgovara principima i standardima 21. veka će biti podložno našoj kritici, a sve što su dobri predlozi zakona biće podržani kao i ovaj.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću kao i moj uvaženi kolega po profesiji podržati ovaj zakon. Slažem se sa mojim uvaženim kolegom po profesiji da ćemo vrlo brzo dobiti najverovatnije još jedan predlog izmena i dopuna Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, s obzirom da, koliko ja znam, Ustavni sud je zauzeo stav oko vlasništva nad medijima. S toga mislim da ćemo do kraja godine raspravljati ponovo o izmenama i dopunama ovog zakona, ali s obzirom da se bliže izbori i rokovi za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina, mislim da je ovaj zakon bio neophodan i dobro je što ga na vreme usvajamo, da bi se izbori za vrlo osetljive oblasti mogli da sprovedu. Odmah na početku ću reći da slobode i prava u svakoj državi se mere slobodama i pravima manjina, a ne slobodama i pravima većine. U Srbiji, ako se ne varam, postoji 19 saveta nacionalnih manjina. Mislim da u državama bivše Jugoslavije Srbija prednjači i to je dobro za Srbiju, jer je Srbija po prilično razorena, nedovršena zemlja, zemlja koja je najviše puta optuživana za etničko čišćenje i raznu vrstu pritisaka i za vršenja aktivnosti, a s tim u vezi, 19 nacionalnih saveta govori da i te kako Srbija vodi računa o nacionalnim manjinama i pravima nacionalnih manjina. Bez obzira na pritiske i na optužbe da je izvršila etničko čišćenje, Srbija nije bitnije promenila sastav stanovništva od 1991. godine do današnjeg dana. Broj Srba je opao za preko 500.000 od 1991. godine do danas.

S tim u vezi, mislim da najveći neprijatelji i nacionalnih manjina i većinskog naroda u ovom trenutku nisu jedni drugima, već najveći neprijatelj, posebno u Vojvodini, je bela kuga. Usudiću se da kažem da je bela kuga najopasnije sredstvo etničkog čišćenje trenutno u Vojvodini, a i u mnogim delovima Srbije. Takođe, ekonomska kriza prouzrokuje odseljavanje ne samo većinskog stanovništva, već i stanovništva određenih manjinskih grupa, koje se takođe kao većinski narod upućuje trbuhom za kruhom.

Zato molim ministarku da uzme taj njihov prigovor u obzir, s obzirom da ćemo se najverovatnije sa ovim zakonom u dogledno vreme baviti ponovno. Ono što bih rekao, što sam primetio u diskusijama, da po pitanju Nacionalnog saveta zabrinjava jedino partijske zađevice pripadnika stranaka nacionalnih manjina prema kojima se ja kao pripadnik većinskog naroda i kao predsednik Narodne seljačke stranke ne bih izjašnjavao, već bih njima ostavio da se bave departizacijom svojih nacionalnih saveta. To je bitno zbog njih, a ne zbog većinskog naroda, da na ovaj ili onaj način otklone makar lidere svojih političkih stranaka i saveta nacionalnih manjina, jer to će biti dobro i za njihove nacionalne manjine, za mir u njihovoj, a kad vlada mir u njihovoj kući, onda će najverovatnije vladati i mir u zajedničkoj kući. Promena zakona utiče na izbore za nacionalne savete. Ni ovaj način izbora nije savršen, ali se ne slažem sa jednom strankom koja je tvrdila da su dosadašnji načini izbora bili demokratičniji nego ovaj koji je sada predviđen, jer ipak mislim da u RIK sedi, na ovaj ili onaj način, zahvaljujući zastupljenosti u Skupštini, desetak partija koje zastupaju stavove nacionalnih manjina na načina da su prošli na manjinskoj listi ili na listi koje su bile većinske, ali su oni kao manjinske grupe bili zastupljeni na takvim izbornim listama. Mislim da ima oko desetak nacionalnih manjina koje su na ovaj ili onaj način zastupljena u parlamentu, a samim tim su zapostavljene u RIK koja održava proporcije sastava Narodne skupštine. Mislim da je to ipak bolji način za izbore i kontrolu izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina od dosadašnjih. Hoću da kažem i to da, s obzirom na ekonomsko stanje u državi, nikome nije prijatno. Mislim da jedna dobro izgrađena fabrika, da jedan dobro zasađen voćnjak ili vinograd, da jedna dobro zasađena njiva više vredi svakoj nacionalnoj manjini, a i većinskom narodu, nego što im važe neki nacionalistički lideri raznih partija. Zbog toga mislim da je zgodno da se saveti nacionalnih manjina, ponavljam, to je njihova unutrašnja stvar, opredele za departizaciju i da oni sami predlože neki propis na koji način da se reguliše uticaj politike stranaka nacionalnih manjina, a ako treba i drugih stranaka na dešavanje u nacionalnim savetima. Nadam se da će ovi moji saveti biti shvaćeni dobronamerno, jer ne bih voleo da se nacionalni saveti i jedna dobra stvar pretvori u samoagregaciju, samoizolaciju, samogetizaciju bilo koje nacionalne manjine. Ne trebamo, kao većinski narod, za razliku od drugih, da Srbijom jurimo sa čekićem, da jašemo jedan drugom na vratu, da mašemo čekićem i da razbijamo table sa višejezičnim natpisima. Ne treba da se ugledamo na gore od sebe, da simuliramo slobode drugih, jer se sloboda ne da simulirati. Simulirana sloboda je samo privid slobode. Ne može se poštovati svoj narod, ako se ne poštuje onaj drugi.

Hvala. Reč ima narodni poslanik Riza Halimi, a neka se pripremi narodna poslanica Biljana Hasanović Korać. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo ministarka, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina se poboljšavaju odredbe koje regulišu izbor nacionalnih saveta, kao i određena organizaciona pitanja koja će biti poboljšana predloženim amandmanima. Daleko bi bolje bilo da smo imali mogućnost da u celosti raspravljamo i menjamo Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, i to, ne samo zbog odluke Ustavnog suda kojom su osporene veoma važne kompetencije nacionalnih saveta, nego i zbog dosadašnje prakse koja ukazuje na veoma ozbiljne probleme u ostvarivanju zakonom predviđenih kompetencija nacionalnih saveta. Da bi nacionalni saveti mogli u praksi da u potpunosti ostvaruju predviđenu funkciju kulturne autonomije, odnosno funkciju samouprave nacionalnih manjina, neophodno je da se kompletira osnovni Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, ali je nužno da se dopunjuju i osnovni zakoni iz oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma. Nažalost, u dosadašnjoj praksi Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine pojavljuju se veoma ozbiljni problemi, kako na relaciji sa lokalnim samoupravama, tako i sa ministarstvima, naročito sa Ministarstvom prosvete, čija inspekcija neretko ćutanjem, odnosno ne preduzimanjem odgovarajućih mera dozvoljava nezakonite odluke lokalnih skupština kojima se nameću nezakonite izmene školskih odbora. U Opštini Preševo, pre četiri godine, lokalna samouprava nije prihvatala da obavlja, kao poveren posao, upis u poseban birački spisak, pa je ovaj posao morao da se obavi direktno u nadležnom ministarstvu. Veoma je važno zakonom precizirati status nacionalnih saveta, a pre svega je neophodno precizirati odnose sa republičkim organima lokalne samouprave. Nacionalni savet albanske nacionalne manjine od prošle godine ima ozbiljnih problema u finansiranju zbog neučestvovanja ogromne većine Albanaca na popisu 2011. godine. Pored činjenice da u veoma složenoj problematici, koja je bila stvorena u vezi sa popisom 2011. godine, Nacionalni savet Albanaca nije bio uopšte uključen. Vladina Kancelarija za nacionalne manjine je odlučila da drastično kažnjava Nacionalni savet, time što umesto za 61.647 Albanaca ovaj savet finansira samo za 5.800 Albanaca, koliko je Republički zavod za statistiku prikazao u sklopu objavljenih nekompletnih podataka. Ovaj broj od 5.800 Albanaca ne odgovara ni izbliza realnom stanju na terenu, što se uostalom vidi na osnovu rezultata izbora, jer je bilo preko 24.000 glasača za našu izbornu listu. To pokazuju lokalni izbori koji su održani pre dve godine, kao i niz drugih: broj učenika, broj nezaposlenih prijavljenih u zavodima. Sada se pojavljuje u vezi sa tim problem u samom Predlogu zakona, jer u članu 7. imate gde se reguliše broj članova nacionalnih saveta, a u kojem je osnovni kriterijum broj stanovnika, zapravo broj pripadnika nacionalne manjine, pa bi ispalo da Albanci umesto dosadašnjih 29 treba da imaju minimum od 15 članova nacionalnog saveta.

Tada je Republički zavod za statistiku operisao sa podacima koje stalno ažurira, stalno vodi u okviru vitalnih događaja u državi i tačno se zna koliki jebroj pripadnika jedne nacionalne manjine. Smatram da sa praksom finansiranja, po meni, taj diskriminatorski pristup treba otkloniti, a ni u kom slučaju ne bi smelo da se to odrazi na ovaj predlog zakona, na formulacije novog zakona koji će ovde biti izglasan, jer bi posle opet imali u praksi još veće i složenije probleme.

Reč ima narodni poslanik Biljana Hasanović Korać, a neka se pripremi narodni poslanik Gordana Čomić. Uvažena ministarko i predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, svoju diskusiju o Predlogu zakona koji je na dnevnom redu počeću od onoga što nam je svima dobro poznato, a to je činjenica da na teritoriji Srbije žive pripadnici različitih nacija i veroispovesti, koji govore različitim jezicima i imaju različitu kulturu. Upravo te različitosti, ako im priđemo na pravi način i ako ih razumemo, za nas su pravo bogatstvo. Osnov za poštovanje i negovanje ovih različitosti propisuje Ustav Republike Srbije, koji u članu 75. u poslednjem stavu kaže: „Radi ostvarivanja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma, pripadnici nacionalnih manjina mogu izabrati svoje nacionalne savete u skladu sa zakonom“ Na ovim osnovama je i donet Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina 2009. godine, koji je tada ocenjen najvišim ocenama kada je u pitanju zaštita nacionalnih manjina i njihovih sloboda i prava. Moram da podsetim da je tada predsednik Republike Srbije bio gospodin Boris Tadić, koji je zagovarao i sprovodio politiku zaštite prava nacionalnih manjina i miroljubivu politiku, a koja je recipročno doprinela i boljem položaju nacionalnih manjina srpskog naroda u zemljama u regionu i šire. Tokom primene Zakona pokazalo se da neka pitanja treba da se pojasne i detaljnije regulišu, a neka pitanja koja nisu regulisana da treba regulisati.

Kada govorimo o životu nacionalnih manjina u Srbiji, imam potrebu da navedem i jedan pozitivan primer. Na teritoriji opštine Vršac nalazi se naseljeno mesto Gudurica, koje je poznato po vinogradarstvu i po proizvodnji vina, po podrumima koji dobro vino izvoze u zemlje širom sveta. Zbog toga imaju i kulturnu manifestaciju koja je od nacionalnog značaja i koja se zove – Put vina. Međutim, Gudurica nije poznata samo po tome. Po poslednjem popisu, u Gudurici živi 1.267 stanovnika, od koga je 1.020 punoletno, a ove stanovnike čine pripadnici 17 nacija i oni su ostvarili dobar suživot i dobru saradnju i zato mogu da ostvare i ekonomski napredak. Oni imaju i svoju manifestaciju – Zlatna gudurička jesen, na kojoj pripadnici nacionalnih manjina sa svojim gostima iz matičnih država prikazuju svoje kulturno bogatstvo i razmenjuju znanja i iskustva.

Čak ima sredina gde nije prisutan ni minimalni nivo tolerancije. Zato nam i treba kvalitetan i dobar zakon koji temeljno reguliše pitanja položaja, prava i sloboda i način organizovanja nacionalnih manjina, kako bi se predupredili sukobi. Ove izmene i dopune Zakona nisu samo tehničke prirode, ima i suštinskih izmena, ali se sve odnose na procesna pitanja izbora i registracije nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Tako na primer član 3. Predloga kaže da se nacionalni saveti upisuju u registar na osnovu prijave za upis, u registar koji vodi ministarstvo u čijem delokrugu su poslovi ljudskih i manjinskih prava, za razliku od dosadašnje formulacije koja je navodila ministarstvo po imenu ministarstva nadležnog za poslove ljudskih i manjinskih prava. Ovu izmenu treba okarakterisati kao pozitivnu, jer je bolje da stoji neodređena formulacija, zato što je iskustvo pokazalo da posle svakih izbora, vladajuća većina koja se formira ima potrebu da reorganizuje ministarstva, i po broju i po nadležnosti i po nazivima, i da ne bi bilo zabune, ocenjujem da je formulacija koja se sada predlaže dobra, ali je više tehničke prirode. Što se tiče rokova prilikom registracije, malo su konfuzni. Ko se ne bavi registracijom, teže može da se snađe. Na primer, kaže se da se nacionalni savet upisuje u registar na osnovu prijave koju predsednik nacionalnog saveta podnosi ministarstvu u roku od pet dana od kada je prvi saziv nacionalnog saveta izabrao predsednika nacionalnog saveta i između ostalog kaže da uz tu prijavu treba da podnese i dva primerka statuta. U članu 6. koji reguliše statut, njegovu sadržinu i postupanje, u zadnjem stavu se kaže: „Prvi saziv nacionalnog saveta dužan je da donese statut nacionalnog saveta u roku od 10 dana od konstituisanja.“ Čoveku koji se ne bavi registracijom, malo je konfuzno, jer, jedan je rok pet dana, drugi 10 dana, treba dosta poznavanja tehnike da bi se ovde razumeo postupak i koraci kako treba da se sprovede priprema za podnošenje prijave. Predlažem da ministarstvo sačini jedno uputstvo za nacionalne savete koji se prvi put konstituišu, kako bi im olakšao ovaj postupak upisa. Ono što se može staviti kao najveća zamerka jeste što se ovaj zakon koji je od suštinske važnosti donosi po hitnom postupku, što nam je dostavljen par dana pre održavanja sednice a sednica je zakazana danas za sutra, pa nismo imali vremena da detaljno proučimo tekst zakona i da sagledamo da li se suštinski dira u već stečena prava nacionalnih manjina. Tačno je da je sprovedena javna rasprava još pre par meseci, ali, koliko imam saznanja, nisu usvojene primedbe i sugestije koje su date u toku te javne rasprave. Ovih dana sam se konsultovala sa predstavnicima rumunske nacionalnosti koji su učestvovali u javnoj raspravi, sa predstavnicima nacionalnog saveta Rumuna i došla sam do sledećih saznanja, pa ih sada ovde jasno iznosim. Kao prvo, nije usvojena sugestija da se definiše status nacionalnih saveta, osim što piše da stiču svojstvo pravnog lica danom upisa u registar. Zbog toga se često nacionalni saveti doživljavaju kao udruženje građana, a i sam postupak registracije je vrlo sličan, i to im svakako umanjuje značaj i važnost, pogotovo u komunikaciji sa drugim institucijama u zemlji i inostranstvu. Još je Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2001. godine bilo predviđeno da se osnuje fond za nacionalne manjine. Za regulisanje rada fonda nije bilo uslova dok nije donet Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Sada su se stekli uslovi za to i ovim izmenama i dopunama je trebalo regulisati ovo pitanje i predvideti regulisanje, ili predvideti regulisanje tog pitanja podzakonskim aktima, jer putem ovog fonda, preko projektnog finansiranja, moguće bi bilo regulisati i finansiranje manjinskih tradicionalnih manifestacija, ali i održavanje zgrada manjinskih institucija u oblasti kulture, obrazovanja ili informisanja. Zbog toga je njihovo finansiranje otežano. Na primer, u oblasti obrazovanja država izdvaja sredstva samo za zarade zaposlenih, a obaveza lokalne samouprave je da finansira održavanje zgrada, putne troškove zaposlenih, nabavku obrazovnih i drugih tehničkih pomagala, grejanje, struju i ostale komunalije, što je svakako u današnjim uslovima krize i smanjenih prihoda lokalnoj samoupravi otežano i smanjeno po obimu. Sledeća primedba bi bila da u ovom predlogu zakona nije regulisano pitanje imovine nacionalnih saveta. Ne samo da nije propisan oblik svojine koji mogu nacionalni saveti nacionalnih manjina da stiču, već nije propisano ni da li mogu biti sukcesori, odnosno naslednici fondacija koje su nacionalizovane 1945. godine i da li mogu da potražuju povraćaj iste imovine. Ovo govorim zato što u opštini Vršac je postojao spor između Nacionalnog saveta Rumuna za imovinu nekih fondacija koja je nacionalizovana 1945. godine pa imamo negativna iskustva na tom planu. Jedna od važnih sugestija u okviru javne rasprave je bila da treba da se izvrši depolitizacija kada su upitanju nacionalni saveti, njihov izbor i konstituisanje, jer postoje indicije da je pri početku primene zakona i pri prvim konstituisanjima bilo uticaja političkih stranaka i politike na konstituisanje nacionalnih saveta. Po ovom pitanju treba prodiskutovati i novo rešenje da izbore za nacionalne savete sprovodi RIK. Ako se pogleda s jedne strane, to je dobro rešenje zato što je to kvalifikovano radno telo koje ima iskustva i koje može da pomogne nacionalnim savetima u sprovođenju postupka izbora. Međutim, ako pogledamo s druge strane. Sastav RIK-a je takav da predstavnike za Republičku izbornu komisiju, a to smo imali i na ovoj sednici, daju političke stranke. Pitanje je koliko tu predstavnici nacionalnih manjina imaju svojih predstavnika i koliko će tu preko Republičke izborne komisije stranke uticati na proces izbora, a koliko će moći da se sprovede potrebna depolitizacija tog pitanja. Očekujemo da nadležno Ministarstvo u što skorije vreme pripremi izmene i dopune koje će obuhvatiti pitanja za koja sam navela da smatram da treba da budu regulisana ili pripremiti novi zakon pošto je već ovim izmenama i dopunama oko 50% normi promenjeno, pa radi lakše primene možda bi bilo jednostavnije i doneti novi zakon. U iščekivanju rešavanja ovih pitanja, poslanička grupa Boris Tadić – Nova demokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni za sada neće podržati ove izmene i dopune zakona. Zamolio bih službu Narodne skupštine da postupi u skladu sa članom 128. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije i preuzme kartice narodnih poslanika koja se nalaze u elektronskim jedinicama, a narodni poslanici se trenutno ne nalaze u sali. Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić, a neka se pripremi narodni poslanik Vladimir Pavićević. Zahvaljujem. Dame i gospodo, pokušaću da zaslužim vašu pažnju komentarima i opaskama o predlogu i zakonu o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima iz dve perspektive. Prva je proceduralna koja je ponekad jednako važna kao i ona suštinska sadržinska koju formiramo pokušavajući da govoreći o članovima zakona objasnimo onima zbog kojih uopšte zakon donosimo, dakle svima u Srbiji, i druga koja podrazumeva da je ovakav zakon potrebno videti iz te vrednosne perspektive kada se govori o opaskama o pojedinim članovima. Proceduralno, zašto je ovo zakon o izmenama i dopunama? Zato što je evo već četvrta ili peta godina u Narodnoj skupštini postoje jedinstvena metodološka pravila koja obavezuju sve podnosioce zakona o tome kako moraju da podnose predloge zakona. Jedinstvenim metodološkim pravilima u glavi 5. u članu 47. se kaže da ukoliko je više od polovine članova nekog zakona u izmenama onda mora novi zakon. Ovde imate 138 članova postojećeg zakona u 68 izmena. Ruku na srce, u 70. Napominjem, ovo proceduralno pravilo je važno da i kroz to vidimo kako se ovaj zakon gleda kroz opšti interes, jer se možemo iscrpljivati u tome da li je 70 ili 68 i svaka od strana bi bila dosta čvrsto na svojim stanovištima, a možemo i da kažemo – opšti interes i ideje donošenja ovih izmena i dopune je da se sprovedu izbori za nacionalne savete. Jedinstvena metodološka pravila i glava 5. član 47. sprečava da u ovom predlogu zakona bude izmena i dopuna koje se tiču odluka Ustavnog suda, jer tada bi to bez ikakvog spora morao da bude novi zakon. Druga proceduralna stvar koju hoću da pomenem i drago mi je što je ministarka Kori Udovički ovde, jeste Rezolucija Narodne skupštine o zakonodavnoj politici koju je ova Skupština usvojila juna 2013. godine, ova dva akta, jedinstvena metodološka pravila i Rezolucija o zakonodavnoj politici često svakoj izvršnoj vlasti, a nažalost i mnogima od nas, služe za – ma šta, to je bez veze, to i ovako ničemu ne služi. I jedan i drugi akt služe tome da Skupština u potpunosti izvrši svoju nadzornu i kontrolnu ulogu, a Rezolucija o zakonodavnoj politici mislim da je akt koji će ministarki Udovički biti od merljive koristi u svom radu, u nadležnostima koje ima u Vladi. Kazaću i zašto, u poslednjoj trećini akta koji je jednoglasno usvojila Skupština, Rezolucija o zakonodavnoj aktivnosti, se kaže da: „Svaki predlagač zakona je u obavezi da uz nacrt, odnosno predlog nacrta koji je u javnoj raspravi predlog ako je u proceduri, podnese i nacrt i predlog podzakonskih akata“, ili ako nije to u mogućnosti, da Narodnoj skupštini da obrazloženje zašto ne može da podnese i nacrt ili predlog podzakonskih akata. Nema primene zakona dok se ne usvoje podzakonska akta. Dokle god nemate da ta stvar postane rutina dotle nećete imati ostvareno nijedno obećanje o promenama koje proizvodi zakon, jer nijedan zakon neće biti primenjen. Ove izmene i dopune kako god i sa koliko god glasova usvojili bez podzakonskih akata ne proizvode nikakve posledice na izbore na nacionalne savete. S obzirom da znam da je nadležnost ministarke Udovički i da se bavi politikom i da se bavi usklađivanjem svega onoga što jesu perspektive politike u raznim sektorima, ali i da se bavi – radi li to, primenjuje li to iko, mislim da će u nama imati snažnu podršku za primenu rezoluciju ove Skupštine, a ja najavljujem da ću u svakom svom obraćanju spomenuti ova dva važna akta – jedinstvena metodološka pravila po kojima se podnose predlozi akata i Rezoluciju o zakonodavnoj aktivnosti, na koju je obavezna i Vlada RS i Skupština i svi oni koji učestvuju u zakonodavnom procesu. Da imamo podzakonske akte, a na osnovu rezolucije koja je usvojena drugi deo moje diskusije bi bio besmislen, jer bi pisalo na koji način će se primeniti odredbe o kojima ja sada moram da postavim pitanja i da dajem komentare. Kada hoću da dam komentare o nekoliko članova nemam nameru da ponavljam ono oko čega ovde postoji konsenzus, a to je da sa manje ili više znanja svi raspolažemo informacijama odakle nam nacionalni saveti i da znamo koliko je važno poštovati ljudska prava i da znamo da ljudska prava nemaju hijerarhiju, da su ljudska prava i manjinska i ženska ljudska prava i prava iz rada i prava bilo kako definisana nemaju hijerarhiju i sva se imaju primenjivati u državi i u društvu koje želi sebe da izgradi kao društvo vladavine prava. Neposredno, rešenja proističu iz dokumenta koji je usvojen u ovom domu, zvao se mala povelja ili ustavna povelja, jedan izvanredan akt. Meni je žao što nije uspela jedna ideja koju smo imali sa Republikom Crnom Gorom, Bosnom, Hrvatskom i Slovenijom, da to postane regionalni akt. To je ideja i za ministarku Udovički, da ustavnu povelju uvedemo u regionalnu saradnju, jer se zaista radi o jednom dobrom dokumentu. Kasnijim donošenjem Zakona o nacionalnim savetima, nakon Zakona o zaštiti sloboda i prava nacionalnih manjina, dobili smo nacionalne savete, zadovoljni što u Srbiji živimo svi zajedno, Slovaci, Rusini, Mađari, Rumuni, Ukrajinci, Romi, Hrvati, Makedonci, Crnogorci, Bugari, Vlasi, Grci, Bunjevci, Nemci, Jevreji, Albanci, Bošnjaci, Slovenci, Rusi, Turci. Meni je žao što nema Cincara više, jer su mi drage legende o Cincarima u našem društvu. Svi oni po zakonu imaju prava da se organizuju u svoje nacionalne savete, sprovodeći vrednosno svoju kulturnu autonomiju u obrazovanju, kulturi, obaveštavanju i o upotrebi jezika i pisma. U nekim delovima Srbije postoji duga tradicija, nevezana za države koje su bile organizovane, a nekima je ovo po prvi put. Tačno se vide razlike i teškoće u primeni zakona, takav kakav je bio. Koji su članovi na koje ja hoću da dam opaske i na koje su podneti amandmani za koje bih zamolila ministarku da ih vrlo pažljivo pogleda? Radi se o odredbama kojima se vrši brisanje iz registra, o odredbama kojima se objašnjavaju razlozi za obustavu izbora i o rokovima koji su predviđeni za upis, koji se bitno razlikuju od uobičajenih rokova. To je nekakav fokus na koji hoću da obratim pažnju. Zato što se kroz ovih nekoliko članova jasno i kroz diskusiju vidi nedostatak nečega u našem društvu, što nije vezano samo za Zakon o nacionalnim savetima. Radi se o poverenju. Bez poverenja kao lepka društva nemate mogućnost da vam funkcionišu bilo kakve institucije koje hoćete da izgradite. Bez poverenjau vrednosni sistem koji hoćete da izgradite nema načina da osetimo i odgovornost da se to poverenje ne smanji ili ne izgubi. Mi smo društvo bez poverenja. Kada hoće da nas vređaju, onda kažu da smo društvo prevaranata i onih sklonih lakim obećanjima, bez obzira da li je u pitanju brzina promene ili kada je u pitanju bilo kakva reč, da smo skloniji da pričamo nego što smo skloniji da stvarno radimo. Nema stvarnog rada u promenama društva bez poverenja. Zašto je to tako značajno za ove članove? Zato što je u obrazloženju za brisanje iz registra spominjano da zakon ima pravo na sprečavanje zloupotreba. Ako vi imate potrebu da definišete na koji način će se birati pripadnici nacionalnih manjina i ako kažete – ovaj član za obustavu izbora ili za sprečavanje zloupotrebe zato što oni nisu zainteresovani, onda mi imamo mnogo veći problem nego da li ćete ih brisati iz registra. Ako ćemo odlučiti da dozvolimo brisanje iz registra sa relativno nejasnim formama, šta se onda dešava sledeći put? Onda imamo mnogo veći problem nego da li ste na zaista zakonit način utvrdili da u nacionalnom savetu nema polovine ili da se dešava nešto zbog čega se ministarstvo odlučuje na brisanje iz registra. Kad su u pitanju nacionalne manjine, onda se tema vidi kao strašno delikatna i strašno osetljiva. Ali, ako to pomerite kroz razne druge strukture, videćete da je u suštini do rešenja došlo zato što, ne da nije bilo primene postojećeg zakona, nego nije bilo poverenja da tako nešto uopšte može da se desi da imate organizovane nacionalne zajednice koje zakonito obavljaju svoje nadležnosti. Kroz ovu salu smo čuli žučne i na momente strašne i obavezujuće reči o radu nekoliko nacionalnih saveta. Odatle verovatno argumentacija da moramo da imamo odredbu koja će sprečiti zloupotrebe. Ne, mi moramo da imamo svest o tome da moramo da gradimo poverenje kada je u pitanju rad nacionalnih saveta. Razlika je ogromna. Nadam se da će usvajanjem amandmana, takvi kakvi su, ili da ćemo radom na amandmanu kroz nadležni odbor pokušati da pređemo taj korak, pa da razumemo da ukoliko ne možemo da sprovedemo izbore uopšte, jer nema zainteresovanih, da je onda problem mnogo veći od toga da se donese odluka u upravi da neće biti formiranja nacionalnih saveta. Ako ne možemo da formiramo nacionalni savet zbog toga što ne možete zakonom da regulišete hoće li ili neće biti kandidata iz političkih stranaka utemeljenih u nacionalnim zajednicama ili utemeljenih u većinskoj ili drugoj nacionalnoj zajednici, teško da ćemo zaista dobiti rešenje problema za koje je očito za ove prethodne četiri godine da postoje u radu nacionalnih saveta. Moja iskrena želja je da razumemo da kada se nešto radi po prvi put da to uvek mora da pokaže sve manjkavosti prvo, pa tek onda da pokaže sve prednosti. Zaista imate nacionalne savete koji su odlično radili. Imate nacionalnih saveta koji su, uprkos teškoćama, radili jako dobro. Imate i situacije, ja ću bez navođenja samih nacionalnih saveta izneti primere, ali pouzdano znam da se radi o događaju koji se dogodio. Dakle, imate i nacionalne savete u koje dolazi budžetski inspektor i pita zašto je zapisnik i zašto su dokumenta na jeziku nacionalnog saveta? Oni kažu – znate, mi smo formirani da radimo na tom jeziku. Ne, on traži prevod na srpski jezik. Imate i nacionalne savete koji imaju izvanrednu saradnju sa matičnim državama koje imaju problema sa restitucijom ili sa sukobljenim dokumentima ili tumačenjima oko toga čija je zgrada, pa ne mogu da izgrade ono što im je u nadležnosti da imaju kao istoriju sećanja svog naroda, istoriju kulture itd. Imate nacionalne savete koji ne mogu da se dogovore o tome ko je glavni, pod znacima navoda, unutar nacionalnih saveta, pa onda to šta je važnije i ko ima da se sluša češće ide kroz političke stranke ili kroz sukobljene interesne grupe unutar nacionalne manjine, nego što zaista ide po zakonu. Znam da sasvim sigurno i svi iz izvršne vlasti znaju mnogo bolje nego ja primere iz svakodnevnog rada nacionalnih saveta i svu energiju koja je ulagana da se neki od tih primera reše. Moja je obaveza da budem potpuno sigurna i zato se vraćam na spominjanje rezolucije o zakonodavnoj aktivnosti. Ja sve ovo ne bi morala da pričam da sam videla podzakonski akt, da sam videla uputstvo, da sam videla pravilnik, jer bi to pročitala pa ne bi bilo potrebe da imamo nejasnoća o tome kako će se određeni članovi primenjivati. Dakle, važnije od toga da li će biti ili neće biti usvojen amandman je da razumemo da u ovoj drugoj fazi primene Zakona o nacionalnim savetima i očekujući potpuno nov zakon, to će biti neminovno ili će biti izmena i dopuna ovog izmenjenog i dopunjenog, svejedno, da razmislimo o tome kako možemo raditi na izgradnji i na jačanju poverenja unutar društva. Kada jednom budemo doneli jasnu odluku o tome, onda će biti i jačanje poverenja između većinskih i manjinskih zajednica, većinskih i manjinskih grupa, ali i između manjinskih zajednica samih među sobom, jer vam se taj nedostatak poverenja, koji nam je veliki problem u društvu, preslikava i u tome da imate bilateralne razgovore, dogovore među nacionalnim zajednicama koji izgledaju da su dogovori jednih na uštrb drugima. Sve je to legitimno i legalno, ali je naša obaveza kao narodnih poslanika prvo da o tome jasno informišemo najširu javnost, a zatim da pokušamo u dijalogu sa izvršnom vlašću da zajedno odlučimo da najbolji mogući tekst izmena i dopuna, sa najmanjim mogućim izvorom tumačenja, bude u danu za glasanje u Narodnoj skupštini. Naravno, to ne znači, niti iko ima takvu ideju, da će to rešiti sve probleme, od finansijskih, preko problema obuhvatanja svojih nadležnosti, do različitih kapaciteta nacionalnih saveta, različite istorije nacionalnih zajednica na teritoriji Srbije. To ne znači da će ovim zakonom ti problemi biti rešeni, ali mislim da bio ogroman korak napred, da razumemo da su moje opaske i o proceduri, dakle od dva važna dokumenta i o nekoliko odredbi usmerene u to da apelujem na početak dijaloga o izgradnji i poverenja kao takvog, pa kakav je god poverenje forme imalo u jačanju unutar nacionalnih zajednica, unutar same izvršen vlasti, između lokalne samouprave izvršne vlasti, između nacionalnih saveta i lokalne samouprave, između nas narodnih poslanika i bilo koga ko je u Vladi Republike Srbije. Toje lepak koji donosi uspeh, a svi možemo samo da navijamo za uspeh kojim će imati razvoj nacionalnih saveta u godinama pred nama. Na kraju da iskoristim prisustvo Koriju Udovički sa rizikom da me opomene predsedavajući, priroda vaših nadležnosti je takva da vas molim da uzmete još jednu temu u obzir i situaciju nastalu nakon odluke o ukidanju Uprave za rodnu ravnopravnost i da kroz neki dijalog ovde ili sa širim delom društva razmislimo da li bi vaše ministarstvo moglo da bude inicijator i najvredniji u poslu osnivanja kancelarije ili prosto gledanja rodne perspektive kroz politike. Zahvaljujem predsedavajući što mi je dopustio ovih 30 sekundi. Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević, a neka se pripremi narodna poslanica Aida Ćorović.

Zoran Živković je već rekao da ćemo nas dvojica glasati za ovaj predlog u celosti. Nismo sudili o ovom predlogu, ne samo na osnovu sadržine koja je stigla ovde u Narodnu skupštinu, nego smo pratili i ceo tok rada na pripremi ovog predloga zakona. Tu želimo da ukažemo da je zaista postojao jedan temeljan pristup, da se vodilo računa, da formulacije koje stoje ovde budu veoma precizne. Mi to veoma uvažavamo, cenimo i sudimo i na osnovu tih stvari. Veoma je dobro, ja mislim, sve ove izmene koje se pre svega tiču organizacije izbora i konstituisanja nacionalnih saveta veoma dobre. Nismo uspeli za ovu tačku dnevnog reda nas dvojica da pripremimo nijedan amandman iako smo, ja mislim, ovde već prepoznati kao narodni poslanici koji spremaju, čak i oko sitnih stvari neke amandmane, ovde nismo uspeli to da uradimo. Druga stvar, mislim da je dobro što su predlozi koji se nalaze u ovom predlogu zakona bazirani jednim delom i na iskustvu izbora koji su organizovani 2010. godine, a to znači da mi ovde koristimo to iskustvo da evidentiramo neke probleme, a nakon toga da nekim predlozima rešavamo buduće probleme koji mogu biti slični. Mi ovde takođe uvažavamo to. Treća stvar, veoma je dobro, mi sudimo, što se ovaj predlog, a to nije slučaj sa svim predlozima koji dolaze u ovu Narodnu skupštinu, što se ovaj predlog u kratkom roku našao na dnevnom redu, jer za to postoji i praktična potreba. Smatram da jednu stvar ovde treba posebno da izdvojimo. Imali smo ovde ministarku koja je obrazlagala ovaj predlog zakona, ali mislim da je red da kažemo da je ovaj predlog zakona pripremljen već bio krajem prošle godine, da zaslugu za taj predlog imaju neke osobe, možemo i lično da kažemo ko su ti ljudi. Evo na primer, sada pomoćnica ministra gospođa Fira koja se vrlo razume koliko ja mogu da ispratim, u ovu materiju i gospođa Stamenić koja je bila državna sekretarka u Ministarstvu pravde u prethodnoj Vladi, pa i sam ministar Selaković za čiji rad smo imali velike primedbe prethodnih dana u odnosu na Predlog zakona o privatizaciji, ali je nama bilo očigledno da je taj čovek u ovom slučaju učestvujući u javnim raspravama, prateći šta se dešava odlučio da da jedan značajan doprinos da ovaj predlog zakona bude veoma dobar. Tako da smatram da i personalno treba tačno da kažemo ko zaslužuje neku pohvalu u smislu ovog zakona. Molim vas samo za malo pažnje oko jedne stvari koja je nama posebno važna. Ta jedna stvar tiče se zapravo sugestije koju hoćemo da vam saopštimo ovde. Kao što svi ja mislim ovde znamo Ustavni sud je početkom 2014. godine saopštio na 87 stranica teksta jedno obrazloženje zašto su delovi istog ovog zakona koji se tiču nadležnosti nacionalnih saveta neustavnim. Mi ovde, nas dvojica, uvek reagujemo kada dolazi bilo šta što nam sugeriše da postoji kršenje vladavine prava, Ustava Republike Srbije i ustavnosti. Razumemo da nije bilo dovoljno vremena da se sugestije Ustavnog suda uvaže i ubace i u predlog ovog zakona o izmeni i dopuni Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, ali predlažemo da te nadležnosti treba da se menjaju što pre u skladu sa odlukom i mišljenjem Ustavnog suda. Predlažem vam sada naročito jednu stvar da odmah počne pisanje tog dela ovog zakona koji se tiče nadležnosti nacionalnih saveta kako bismo na kraju mogli da kažemo da u celosti imamo jedan veoma dobar tekst kojim se na dobar način uređuje jedna sfera za koju smo svi ovde zainteresovani. Predlažemo takođe da se posebno uvaži mišljenje onih narodnih poslanika koji nastupaju u ime nacionalnih zajednica ovde i da se sa posebnom pažnjom verifikuju i ponude obrazloženja čak i na one amandmane koje će možda Vlada da odbije. Hvala vam mnogo na pažnji. Reč ima narodna poslanica Aida Ćorović. Izvolite. Uvaženo predsedništvo, poštovana ministarko, poštovani saradnici, poštovane kolege, koleginica Čomić je uglavnom obrazložila ono gde mi imamo kao poslanički klub, gde imamo nejasnoće i dileme kada je ovaj zakon u pitanju, ali se slažem svakako da je ovo dobar zakon i da postoje neke stvari u kojima treba intervenisati. Ne bih dalje o tome govorila. Danas i juče sam pomno slušala šta kolege govore i u jednom trenutku sam nekako malo imala utisak da slušamo hvalospeve o tome kako smo tolerantna država kada imamo tako dobar zakon i kada tako podržavamo manjine. Samo bih htela da podelim sa svima vama jedno svoje iskustvo od pre 12 godina kada smo sa pokojnim premijerom Đinđićem radili na strategiji za smanjenje siromaštva. Bila sam član tima koji je u ime nevladinog sektora komentarisao i radio na izradi tada veoma značajnog dokumenta. Naučila sam jedno važno pravilo, a to je da siromaštvo nije pre svega nedostatak novca, nego je siromaštvo nedostatak pre svega ljudskih prava. U tom smislu mislim da je jako važno da imamo dobar zakon, jer ako se prava manjina budu poštovala u punom kapacitetu to znači dobrobit za celu Srbiju, to ne znači samo dobrobit za manjine, nego zaista za čitavu zemlju i to zaista znači da onda možemo da kažemo da će ova zemlja biti i ekonomski stabilnija i bogatija, a da ne govorim i o tome da će područja u kojima većinski žive manjinski narodi biti stabilnija, ne samo ekonomski nego u svakom smislu, ali to jako puno znači za čitavu zemlju. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključenja načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?

Našoj koaliciji je veoma bitno i šta je sadržina jednog zakona i kako se jedan zakon donosi, na koji način dolazi u proceduru. Koaliciji na čelu kojoj je Boris Tadić je jako bitno da se o pravima nacionalnih manjina ne odlučuje na sednicama koje su sazvane po hitnom postupku. Ne može biti takvog razloga koji će sada i ubuduće omogućiti da se o pravima nacionalnih manjina odlučuje na sednicama koje su sazvane dva,tri dana pre rasprave, gde poslanici, kao što je malopre kolega rekao, nisu imali prilike da naprave ni amandmane. Mogu da kažem da nije bilo dovoljno vremena da se izanalizira zakon koji menja odnosno dopunjava sa gotovo 50% novih članova postojeći zakon. Moja koleginica Čomić je rekla 138. Ne, 139 članova ima postojeći zakon, a on se menja sa izmenama i dopunama koje imaju 68 članova. Dakle, gotovo polovina članova se menja po hitnom postupku. To je za nas neprihvatljivo i to je jedan od osnovnih razloga zbog koga nećemo podržati ovaj zakon, jer je ugrožena redovna procedura koja bi za ovakve zakone morala da važi. Nema tog razloga za koji bi mogli da nas ubedite da se Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina mora doneti po hitnom postupku. Može to biti Zakon o privatizaciji ili Zakon o izboru odbora Narodne skupštine, ali ne može biti Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Drugi razlog, a na neki način proističe iz ovog, jeste u činjenici da nacionalni saveti nacionalnih manjina nisu imali mogućnost da u ovaj konačan tekst stave svoje primedbe, sugestije, pozvale itd. Sve priče su na zakon koji je bio u proceduri, pa povučen u mandatu prethodne Vlade. Koliko ja znam, u ovom zakonu ima nekoliko izmena u odnosu na prethodni tekst, tako da bi možda nacionalni saveti bili voljni da su imali mogućnost da sazovu sednicu nacionalnih saveta i da kažu – da, taj zakon je dobar ili – da, taj zakon treba nešto izmeniti i da su dali eventualno sugestije ministarstvu, pa da do tih izmena i dođe. Ne, neki su nacionalni saveti zvali u našu poslaničku grupu da pitaju da li je tačno da je zakon došao u proceduru. Neki su bili obavešteni, možda oni koji imaju bolje kontakte sa Vladom, ali nisu svi nacionalni saveti ni stručno, ni na drugi način osposobljeni da mogu da prate proceduru Narodne skupštine i to kako zakoni ulaze u Narodnu skupštinu. Treći razlog jeste u činjenici zbog koga ne možemo da podržimo ovaj zakon, što će on biti suštinski teško primenjiv. Činjenica da imamo 50% novih odredbi znači da će trebati pravni ekspert koji bi mogao da implementira te odredbe. Verujte, zakon sam iščitao od početka do kraja, i stari i novi, i bilo je veoma teško kada imate član 3n, pa dodaje se novi član 3f itd. itd. Nema svaki nacionalni savet pravnog eksperta i u tom smislu se može reći da će nacionalni saveti imati problema da tumače ovaj zakon i to stvara određenu pravnu nesigurnost koja ne bi smela da postoji kada su nacionalni saveti u pitanju. Iz toga proizilazi sledeća tema koja je otvorena ovde, a to je činjenica, odnosno pitanje vas – zašto se niste odlučili da sačekate još mesec, dva dana da u sklopu ovih izmena bude i usklađivanje sa odlukom Ustavnog suda, kojom su pojedine odredbe Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina proglašene neustavne i doneli novi zakon? Da, to bi možda značilo odlaganje izbora za nacionalne savete. Da li bi to bila veća šteta ili ovo, gde donosite zakon koji ćete menjati opet za dva, tri meseca, ili pola godine, nije važno, sprovodite izbore i posle tih izbora imaćete novu izmenu zakona ili novi zakon? Imaćete jedan pravni galimatijas koji nam nije bio potreban. Da se sagledala na pravi način novonastala situacija, nastala i zbog činjenice da ova vlada nije imala kontinuitet, da je bila tri, četiri meseca kampanja, izbori itd, da smo došli u situaciju kako će se organizovati izbori.

To je, recimo, odredba o tome da Republička izborna komisija preuzima ulogu, odnosno vrši izbore u nacionalnim savetima. To jeste odredba o kojoj bi mogli diskutovati, verovatno i naći dobre i loše mane. Dobre stvari jesu svakako u činjenici da Republička izborna komisija ima kapacitet da realizuje izbore. Kako ih ne bi imala kada je organizovala, recimo, republičke izbore za narodne poslanike koji ovde sede? Kako ne bi mogla da organizuje izbore za nacionalne savet? Ali, da li vismatrate da su to izbori iste pravne političke i, ako hoćete društvene, vrednosti i da li smatrate da Republička izborna komisija, u kojoj sede predstavnici jedne, druge, treće, četvrte stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koji na neki način zastupaju svoje političke interese u toj Republičkoj izbornoj komisiji? TaRepublička izborna komisija jeste političko telo, jer u njoj sede isključivo predstavnici političkih stranaka. Tamo ne sede predstavnici manjinskih stranaka, odnosno sede predstavnici jedne ili dve manjinskih stranaka kao zamenici ili kao članovi te komisije. Prethodno telo koje je realizovalo izbore su činili predstavnici manjina. Dakle, dolazimo do ozbiljnog pitanja – da li jedno telo, koje treba da štiti interese većinskih stranaka, da ih tako nazovemo, treba da sprovodi izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina? U uporednom pravu nemamo baš neke pokazatelje koji bi nam rekli da državna tela državne komisije sprovode izbore za manjinske samouprave. Nemamo takve potvrde i tek treba da nam iskustvo pokaže šta ćemo od ovog imati. Drugo pitanje iz meritumajeste činjenica da, ukoliko se nacionalni savet bude brisan iz registra, to sam tako mogao da iščitam, do sledećeg izbornog ciklusa, a to teoretski može značiti i četiri godine, taj nacionalni savet ne može da se vrati u život. Dakle, moguće je da neka nacionalna manjina četiri godine nema nacionalni savet, recimo, iz razloga što je broj upisanih pripadnika te nacionalne manjine pao ispod 40% Recimo, zbog sjajne ekonomske situacije neki su pripadnici nacionalne manjine odselili iz Srbije, izgubili državljanstvo i time više, recimo, nisu u tom registru, ta nacionalna manjina gubi pravo da bude upisana u registar i nema upisa četiri godine i ta nacionalna manjina nema organ koji može da je štiti prema državnim organima. S druge strane, jedna nova odredba, koja je, po meni, vrlo sporna, jeste da članovi izvršnog odbora moraju da budu članovi nacionalnog saveta. Mislim da to, gospođo ministarka, nema nikakvih opravdanja. Izvršni odbor je izvršno telo nacionalnog saveta i na nacionalnom savetu je da li će u to izvršno telo staviti člana nacionalnog saveta ili će staviti nekog drugog pripadnika te nacionalne manjine. Bitno je da taj izvršni odbor vrši svoju funkciju. Možda im treba neki pravnik, možda im treba neki istoričar umetnosti, možda im treba neki kulturolog, a vi dajete zadatak i zato se mešate u pitanje nacionalnih saveta, ulazite u autonomnost, koga će oni staviti u taj nacionalni savet. S druge strane, ne znam čemu će vam odredba da je za formiranje posebnog biračkog spiska za nacionalne manjine neophodno 5% potpisa pripadnika te nacionalne manjine, a najmanje 300 potpisa. Ako je 5%, onda je 5% Na ovaj način, ovo nije bezazleno, ugrožavate najmanje, da tako kažem, manjine i mogućnost da oni zaista imaju problem da se upišu u poseban birački spisak. Međutim, o svemu ovome ćemo pričati i kroz amandmane, u danu kada budemo raspravljali o amandmanima, ali zbog svih ovih razloga, pre svega zbog načina na koji je ovaj zakon došao u proceduru, ne možemo da podržimo ovaj vaš predlog i nadamo se da vam neće u budućnosti padati da pitanja koja se tiču nacionalnih manjina stavljate po hitnom postupku u Narodnu skupštinu Republike Srbije, bez obzira koliko vi bili ubeđeni da ste u pravu po mnogim rešenjima. O tome svoj stav moraju imati pripadnici nacionalnih manjina i, na kraju krajeva, mora se otvoriti rasprava pred drugim činiocima kojima je zaštita nacionalnih manjina na prvom mestu. Hvala. Reč ima narodni poslanik Enis Imamović. Hvala, gospodine predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, upravo na jučerašnjoj i današnjoj diskusiji smo mogli čuti i videti jedan krajnje primitivan napad na jedan od legitimnih nacionalnih saveta. Poruke koje je ispred jedne većinske liste juče i danas izneo jedan narodni poslanik su zabrinjavajuće i alarmantne. Potpuno van dnevnog reda. Na dan kada se raspravlja o opštem zakonu za sve nacionalne zajednice, poslanicima sa jedne većinske liste se daje prostor da prete državnim mehanizmima i silom, da upućuju pretnje Bošnjacima i legitimnim bošnjačkim institucijama. To je još jedan dokaz o političkom pritisku na Bošnjake, koji konstantno dolazi sa vrha države i zbog toga zakonom treba predvideti zaštitu legitimnih institucija nacionalnih saveta i to je bila jedna od naših glavnih kritika na ovaj zakon. Paradoks jučerašnje diskusije su, takođe, i neke licemerne kritike iznete na račun Bošnjačkog nacionalnog veća, pa se opravdano postavlja pitanje – zašto je to jedini nacionalni savet koji je konstantno pod opsadom većinskih partija i njihovih satelita? Molim vas, evo, vi ste optužili jednog kolegu da je samo 2% ili 3% govorio o temi dnevnog reda, a evo od kad ste započeli vaše izlaganje, vi niste ni tih 2% ili 3% Ja vas molim da ne zastupate ovde stavove saveta, nego da zastupate svoje političke stavove i ne smatram da su nacionalne manjine ugrožene od strane države. Sam dokaz da nisu ugrožene leži u tome da ste vi ovde predstavnik koji je legitimno izabran u skladu sa zakonima ove države i ove skupštine koja je donosila. Znači, rekli ste da ja imam pravo kao izabrani predstavnik da govorim i da iznosim svoje političke stavove i ovo je moj politički stav koji se tiče ovog zakona. Upravo ukazujem na praktičan dokaz manjkavosti ovihzakona koji se tiču nacionalnih zajednica.

Ustava Republike Srbije, evo, možete da izađete iz teme dnevnog reda. To vam u ovom slučaju Ustav dozvoljava. Toliko o tome koliko smo mi kao država nedemokratski. Svakako neću izaći iz teme, već ću upravo govoriti o nacionalnim savetima. Postavljam pitanje zašto je Bošnjačko nacionalno vijeće konstantno predmet i zašto se uporno Bošnjacima pokušavaju nametnuti rešenja i predstavnici koje narod ne želi, koje je pokazao da ne želi. U diskusiji smo nekoliko puta podvukli da su Zakonu o nacionalnim savetima potrebne suštinske, a ne tehničke promene. Posebno je bitan deo o nadležnostima nacionalnih saveta.

Bošnjačko nacionalno vijeće je optuživano da nije uradilo ništa za Bošnjake. Šta je ta stranka uradila za 14 godina u vlasti da deblokira procese primene individualnih, kolektivnih i manjinskih prava Bošnjaka, zagarantovanih Ustavom i zakonom ove zemlje? Postavljam pitanje – šta je ta stranka uradila za službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma? Šta je uradila za pravo na informisanje na bosanskom jeziku? Šta je urađeno na usaglašavanju nacionalne strukture zaposlenih u državnim organima sa javnim ovlašćenjima u gradovima u Sandžaku u kojima Bošnjaci žive kao manjina?

Govorili smo o ovim izmenama i dopunama zakona i rekli smo da u njima nisu dati odgovori na brojna pitanja koja su od suštinskog značaja za ostvarivanje prava manjina, odnosno da ovim izmenama i dopunama nisu uspostavljeni novi mehanizmi za jačanje pozicije, statusa i uloge nacionalnih saveta u procesu ostvarivanja tih manjinskih prava. Rekli smo da je država odustala, preko niza zakona upućuje pripadnike nacionalnih manjina upravo na nacionalne savete, da preko nacionalnih saveta ostvaruju svoja individualna i kolektivna prava, dok sa druge strane vidimo da država ne čini ništa da status tih nacionalnih saveta podigne na odgovarajući nivo.

Postavili smo pitanje – na koji način ova država želi da vodi računa o manjinama ako se ovim zakonskim rešenjima umanjuju prava zagarantovana Ustavom? Naša namera je da amandmanima na ovaj zakon na što bolji i efikasniji način pitanje manjina uvedemo u institucionalne okvire, a jedan od predloga jeste da se afirmiše postojanje onog Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine. Rekli smo da je on već oformljen 2009. godine u julu, ali do sada nije zaživeo. Sastav tog saveta dovoljno govori. U sastavu tog saveta treba da sede premijer, nadležni ministri, predsednici nacionalnih saveta i narodni poslanici izabrani sa manjinskih lista. Ovaj savet bi trebalo da se stara o očuvanju, unapređenju i zaštiti nacionalnih, etničkih, verskih i kulturnih posebnosti pripadnika nacionalnih manjina, ali rekli smo da bi preduzimao preventivne mere na otklanjanju prepreka ka ostvarivanju tih prava. Pitanje položaja nacionalnih manjina u Republici Srbiji i ostvarivanje njihovih individualnih i kolektivnih prava regulisano je kroz set zakona. Spomenuli smo, želim opet da skrenem pažnju na njih. To je Savezni zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002. godine, set zakona iz oblasti obrazovanja, kulture, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma, Zakona o upotrebi ličnih dokumenata, Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Kako bi se pitanje položaja manjina adekvatno tretiralo i rešilo, smatramo da je neophodno doneti jedan opšti, krovni zakon koji bi nastao spajanjem ovih spomenutih zakona, posebno spajanjem Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002. godine i Zakona o nacionalnim savetima iz 2009. godine, a on bi upravo trebao, podvlačim ovo nekoliko puta, da se temelji na Rezoluciji Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 1985 usvojene 04. aprila ove godine. Takvim zakonom bi se sistemskii sveobuhvatno rešilo pitanje ostvarivanja prava manjinskih naroda. Kao legitimni predstavnik Bošnjaka u ovom parlamentu, upozoravam vas da ova postojeća i buduća zakonska rešenja krše ljudska i manjinska prava i vode u asimilaciju Bošnjaka.

Znači, tražimo da uvažite naše sugestije, jer u suprotnom ovakvi predlozi su za nas neprihvatljivi i mi ćemo u danu za glasanje glasati protiv.

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Prekršili ste član 106, objasniću i zašto, koji kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda. Međutim, vi ste se pozvali na član 76. Ustava Republike Srbije dozvolivši prethodnom govorniku da iznese masu neistina i optužbi na račun vladajuće stranke i na institucije Republike Srbije, jer član 76. Ustava na koji ste se vi pozvali kaže da se pripadnicima nacionalnih manjina jamči ravnopravnost pred zakonom i jednaka zakonska zaštita, zabranjena je bilo kakva diskriminacija zbog pripadnosti nacionalnoj manjini itd. Mislim da nikakvo pravo niste imali da dozvolite gospodinu, odnosno govorniku pre toga da iznese svoj politički stav, koji se ne može nazvati političkim stavom, nego masom neistina koje je izneo u svom govoru. Mislim da ste prekršili Poslovnik, odnosno član 106. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. Kolega Mijatoviću, kada ste već citirali član 76. Ustava Republike Srbije, onda se trebali da citirate stav 3. Smatram da nema povrede Poslovnika zato što je već u početku izlaganja kolega, koji je predstavnik jednog dela bošnjačkog naroda, izneo primedbe na rad njihovog saveta i mogu da smatram da su to bile njihove međusobne optužbe, bez želje da u to upetlja državne organe.

Uvaženi predsedavajući, uvaženi poslanici, zaista sam se trudio da, iako nisam pravnik, budem profesionalan i da ukažem na zaista ozbiljne nedostatke koje je imao prethodni zakon. Zahvaljujem se svima koji su ozbiljno učestvovali u debati, držeći se ovog reda. Čuli smo da je jedan deo opozicije, koji predstavlja gospodin Vladimir Pavićević, ozbiljno pohvalio proceduru i način nastanka ovog zakona, kvalitet njegovog vokabulara i iznošenja svih onih manjkavosti koje je taj zakon imao. Pokušao sam da ukažem na kakve lomove nekvalitetan zakon može da donese i to se videlo. Uzeo sam taj primer kroz instituciju osnivanja Bošnjačkog nacionalnog vijeća. U svakom slučaju, želim da se zahvalim Vladi što je ovaj zakon, koji je za nas, mogu reći da sam autohtoni Bošnjak i tako sam ovde delegiran i izabran na listi, izuzetno i krucijalno važan. O njegovom kvalitetu smo čuli toliko toga. Želim da svim Bošnjacima čestitam praznik 10. maj Dan zastave i da se zahvalim gospodinu Vučiću što je počeo da realizuje svoje obećanje. Mi ćemo ga tvrdo podržati u borbi protiv korupcije i svakakvih zloupotreba i ja ću to, kao predstavnik građana ove države, podržati i na tome insistirati. U tom pravcu bila je moja kritika zloupotrebe finansija na koju sam ukazao, a to su sve dostupni podaci revizora koga je angažovalo to Vijeće. U svakom slučaju, želim da kažem da ćemo ovaj predlog podržati i da je zaista kvalitetan.

Samo želim da iskoristim priliku da ukažem na povredu Poslovnika. Ne znam da li ste vi bili u obavezi, verovatno smatrate da niste, da upoznate prethodnog govornika da Dan bošnjačke zastave nije 10. maja, nego 11. maja. Dakle, Dan bošnjačke zastave u Republici Srbiji se slavi 11. maja.

Reč ima ministar u Vladi Republike Srbije dr Kori Udovički. Dobar dan svim poslanicima.

Hoću da kažem da ta jaka podrška dolazi, kao što je poslanik Pavićević rekao, zbog toga što je ovaj zakon donet pažljivo, u jednoj dugoj, ali i inkluzivnoj proceduri, gde je mnogo predstavnika nacionalnih manjina, odnosno saveta, a i međunarodne zajednice, različitih vladinih organa imalo prilike da da svoje mišljenje. To svakako nije moja zasluga. Činjenica što se on ipak donosi po hitnom postupku je posledica okolnosti i primer okolnosti u kojima nešto i treba po nekada da se donese po hitnom postupku. Pre svega, ja bih da odgovorim na mišljenje da se o pravima ne može govoriti po hitnom postupku. Ovde nije reč o pravima nacionalnih manjina. Ovde je reč pre svega o proceduralnim pitanjima koja će obezbediti da se ta prava onako kako su već određena zakonom ostvaruju na ne sporniji način. Htela bih da istaknem da je i naše žaljenje što nismo bili u mogućnosti da uključimo u ovaj nacrt zakona činjenicu da je Ustavni sud našao određene stavove u njemu neustavne, ali nakon odluke tog suda održana je rasprava u Ministarstvu, sastanak sa predstavnicima svih nacionalnih saveta i prisustvovali iz delegacije EU, šef Političkog odeljenja. Na tom sastanku je zaključeno da je neophodno pristupiti izmenama i dopunama tog zakona onako kako su do tada bili pripremljeni, a mislim da su u tom trenutku već prošli javnu raspravu i da ga treba proslediti po hitnom postupku u parlament nakon konstituisanja novog saziva da bi po ovom popravljenom, da tako kažem, postupku izabrani nacionalni saveti u oktobru mogli, njihovi predstavnici, da učestvuju u izradi novogzakona ili izmeni i dopuni novog zakona. Znači, da bi mogli da učestvuju i daju svoj doprinos nakon sveobuhvatne analize kako da se najbolje uzmu u obzir zaključci tj. odluka Ustavnog suda. Sa tim u vezi, svakako ćemo pristupiti radu nacrta tog novog zakona ili izmenama i dopunama zakona pre tog oktobra kako bi do izbora i završetka konstituisanja novih nacionalnih saveta bili u mogućnosti da tim predstavnicima damo jasno razrađene, pripremljene dileme koje još uvek budu postojale, a naravno da ćemo u taj postupak uključiti naročito predstavnike nacionalnih manjina u ovom uzvišenom domu.

Takođe bih da odgovorim poslanici Gordani Čomić koja nažalost više nije tu da se sasvim slažem sa njom.

Međutim, mi smo već pristupili izradi tri podzakonska akta koji će da bliže urede sadržaj i način vođenja registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina, posebnog biračkog spiska, kao i oblik i sadržaj obrasca za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore. Takođe se obavezujem da izradimo i uputstvo i da proverimo pažljivo pre nego što ga pustimo u opticaj, da ono bude dokument koji pomaže članovima nacionalnih manjina u rešavanju postupka koji je pred njima. Htela bih i da odgovorim na nekoliko suštinskih komentara koji su provejavali u diskusiji danas. Pre svega da kažem da ćemo se tim pitanjima dalje baviti kada pristupimo izradi novog zakona ili zakona o izmenama i dopunama zakona, da postoji problem politizacije rada saveta nacionalnih manjina i da postoje i drugi problemi, a naročito, čula sam više puta, u finansiranju. Mislim da nam je ovaj zakon upravo dokaz ili pokazuje činjenicu da se demokratija ne gradi preko noći.

Postoji i potreba da se državni organi i izvršna vlast više uključe u nezavisne institucije, u to da se suština prava sve bolje realizuju na terenu. Mislim da je ovo jedna oblast u kojoj vidimo da je to tako. Mislim da je ovaj zakon i saglasnost koja postoji oko njega primer toga da će sigurno sledeći sazivi nacionalnih saveta imati mogućnost da rade bolje, a sigurno ćemo opet naći probleme u njihovom radu koje možemo i treba da otklanjamo.

To je najstručnije i najobučenije telo za praćenje i organizaciju izbora, a u njemu ima desetak predstavnika nacionalnih manjina. Opet, vreme će pokazati i moći ćemo da razmislimo o tome da li postoji još nešto u pravilima koje ovaj dom postavlja, koji mogu da smanje politizaciju rada ovih saveta. Na kraju krajeva to je izbor samih nacionalnih manjina kako će se oni organizovati i kako će njihovi saveti da zastupaju njihovo pravo na kulturnu autonomiju.

Apsolutno se slažem sa tim. Nadam se da će široka saglasnost i naš rad, rad mog Ministarstva u ovom domu da unapredi stvaranje i razvijanje poverenja u našem društvu koje je neophodno da bi bilo kakva institucija mogla da funkcioniše. Isto tako je tačno da kada bi bilo puno poverenje onda nam zakoni ne bi bili potrebni. Ovaj zakon pišemo i menjamo upravo da bismo ostavili jasan prostor onome što treba da bude prostor za realizaciju kulturne autonomije i prava nacionalnih manjina, a menjamo ga da bi suzili prostor nesporazumima i bilo kakvom nesporazumu u vezi sa tim u šta smo imali poverenje kada smo ušli u realizaciju nečijih prava. Još jednom da naglasim da verujem da će dobar deo amandmana koje dobijamo i koje ćemo pažljivo da razmotrimo, da ćemo ih smatrati pre svega prilozima za diskusiju za izradu sledećeg zakona. Sa tim u vezi bih da spomenem da je diskusija o savetu nacionalnih manjina van okvira ovog zakona, ali da o tome može da se razmišlja u nekoj budućnosti. Hvala. Poštovani narodni poslanici saglasno članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da će Narodna skupština, ukoliko bude bilo potrebe, danas raditi i posle 18.00 časova, imajući u vidu potrebu da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda sednice. Sada u skladu sa članom 87. stav 1. Poslovnika određujem redovnu pauzu u trajanju od jednog časa. Sa radom nastavljamo u 15.